Sljedeći je Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, uvaženi zastupnik Tomašević.

Tako da raspravljamo o Izvješću Vlade da nitko od članova Vlade nije prisutan u Saboru, tako da ne znam koliko je to uobičajeno. Jer mislim kome da ja govorim o Izvješću Vlade ako nema nikoga iz Vlade? Mislim koji je smisao toga? Mislim premijer je do sada bio.

Evo izvolite gospodine Tomašević. Evo dobili smo jednog potpredsjednika Vlade, pa nastavit ću govor. Kako je ovo bilo godišnje izvješće Vlade i kakav je ovo bio govor premijera, tako je bio dobar, tako je lijepo opisivao ovu zemlju da sam ja u jednom trenutku pomislio da se nalazim u danskom Parlamentu i da slušam dansku premijerku kako opisuje stanje u svojoj zemlji, ono kao neka paralelna država. Kao da se ne nalazimo u državi, kao da ne živimo u zemlji iz koje mladi bježe u druge države jer ovdje ne vide nikakvu perspektivu ako nemaju stranačku iskaznicu HDZ-a, evo otprilike tako je premijer opisao stanje nacije ili stanje ove države dok on vodi ovu Vladu. Ali to naravno na žalost nije tako. Ni jedan problema, ali apsolutno ni jedan problem premijer nije naveo u ovoj zemlji. Čak se nije spomenulo niti probleme u kontekstu toga da se kaže evo postoje neki izazovi, više ćemo raditi ovdje, više ćemo raditi ondje, ovdje nismo bili dovoljno uspješni. Ništa od toga. Sve sami uspjesi. Med i mlijeko teče ovom zemljom i sve je savršeno prema izvješću koje je podnio predsjednik Vlade. Mogu se jedino složiti s njim kada kaže da su mandat ove HDZ-ove Vlade obilježile krize. Jesu jer kada HDZ-e vlada ovom zemljom Hrvatska je automatski u krizi. Komentirat ću neke izjave predsjednika Vlade iz ovog uvodnog izlaganja. Kaže premijer: „Podigli smo razinu socijalne sigurnosti građana.“ Ja ne vidim da to građani vide i osjećaju na svojim uvjetima života, na svom novčaniku i ne vidim na koji način se Hrvatska ostvaruje kao socijalna država što je i ustavna kategorija, gdje je ta pravedna preraspodjela između bogatih i siromašnih. Ja ću podsjetiti nekim podacima da je Hrvatska na dnu Europske unije prema udjelu poreza na visoke i više plaće te bogatstvo. Primjerice Danska koju sam spomenuo na početku ima 31% udjela u BDP-a poreza na visoke i više plaće, 31% Znate koliko Hrvatska ima? Treća smo zemlja članica odozdola po tome koliko oporezujemo bogate kako bi napravili transfer prema siromašnima. Znači, ova Vlada se stalno predstavlja kao socijalno osjetljiva Vlada, kao Vlada koja je Robin Hood vlada, koja od bogatih daje siromašnima, a zapravo činjenice demantiraju i mogli bi nazvati ovu Vladi Robing Poor vlada i u tom smjeru Robing Poor je najavljena i porezna reforma od koje će koristi imati samo oni koji imaju najveće plaće u ovoj zemlji. Kaže premijer otpad ćemo tretirati kao vrijedan resurs i unaprijediti odvajanje otpada. Ništa, ali baš ništa se nije napravilo u ovoj zemlji od kraja siječnja kada je Ustavni sud suspendirao primjenu izmjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. Ustavni sud je suspendirao primjenu Uredbe o otpadu zato što nije postizala cilj zaštite okoliša, to se, koliko ja znam, a bavim se dugo zaštitom okoliša, još nikad nije dogodilo. Znači suspendirao je ustavni sud primjedbe, primjenu Uredbe o gospodarenju otpadom, a da nema novog sustava naplate odvoza otpada na način koji će stimulirati odvojeno prikupljanje otpada u kućanstvu za recikliranje i kompostiranje. Znači ništa se nije napravilo od siječnja kada je ta katastrofalna uredba na svu sreću suspendirana od strane ustavnog suda. Kaže premijer povećat ćemo ulaganja u energiju vjetra.

Da to stavimo u neki kontekst, u obrazloženju Zakona o obnovi Zagreba i okolice piše da će troškovi obnove biti oko 42 milijarde kuna. Znači 20 projekata poput Krš-Pađene zarade koje smo iz proračuna osigurali za namješteni projekt je dovoljno da se obnovi Zagreb i okolica prema troškovima kako su definirani u samom zakonu, 20 projekata takvih i imamo sav novac za ovu fazu obnove koja ne pojačava otpornost, ali daje neku prvu … [[Govornik se ne razumije]] Koliko još takvih projekta ima da za njih još ne znamo dok ne procure kao ove koje su vezane uz aferu Josipe Rimac. Kad smo već kod potresa Zakon o obnovi, da rekao je premijer da smo prosvjedovali, da prosvjedovali smo jer nismo bili zadovoljni kolko se brzo donio taj zakon. Da nismo prosvjedovali vjerojatno bi bio još kasnije donesen, nezadovoljni smo bili i ne mogu vjerovat da u državi se nije mogo naći, brže reagirati i naći adekvatniji smještaj za samo 500 ljudi kojima su domovi uništeni u potresu u Zagrebu. Oni su prvo smješteni, tu je odgovornost, suodgovornost i Grada Zagreba, oni su smješteni prvo bili u studentski centar, na kraju su preseljeni u hostel. Mjere pomoći financijske da ljudi unajme stan nisu mnogima pomogli jer nisu ni mogli naći stan. Zašto? Zato što je neregulirano stambeno tržište, zato što nemamo stambenu politiku, zato što nisu mogli nać stan koji bi im vlasnici stanova htjeli iznajmiti jer čuvaju svoje stanove za … [[Govornik se ne razumije]] i kratkoročni najam jer se nadaju da kad prođe ova kriza da će ipak i puno skuplje i puno lukrativnije iznajmiti svoje stanove turistima, a ne stanovnicima Zagreba koji su pogođeni potresom. Zato što je stambena politika ove vlade se svela na subvencioniranje stambenih kredita, stambenih kredita koji velika većina mladih ne može si ni priuštiti, nisu, nisu im ni dostupni jer je Hrvatska na samom vrhu pri oblicima prekarnog rada i mnogi mladi nisu uopće kreditno sposobni, a ne gradimo javne stanove za najam ko druge zemlje i zato Hrvatska ima oko 2% javnih stanova za najam, a prosjek EU je 14% Ako ne gradimo javne stanove za najam na koji način možemo onda zapravo utjecati na to da promijenimo činjenicu da mladi u ovoj zemlji najkasnije odlaze iz roditeljskog doma u cijeloj EU, preko 30.g. starosti u prosjeku odlazi iz roditeljskog doma jer ne mogu si priuštiti ni na koji način priuštivo stanovanje, niti da ga kupe jer često ne mogu ni dić kredit, pa im onda ni ove mjere subvencija nisu dostupne, niti da unajme stan uz ovakav porezni sustav koji, gdje 10 puta morate platiti veći porez da iznajmite stan stanovnicima gradova, znači domicilno stanovništvo u odnosu na turiste. Eto, to je naš porezni sustav. Ja ne znam koje reforme? Cjelovitu kurikularnu reformu bome niste jer su to reforme koje su riješile problem da mi danas u 21. stoljeću i dalje imamo slučajeve gladne djece u školama u 21. stoljeću. Znači da nismo osigurali svoj djeci, svoj djeci u svim školama topli obrok, za to nema novaca, al ima novaca za vojne avione, a i vidite u istraživanjima javnog mijenja šta ljudi misle o tome da se toliko novaca u ovoj situaciji troši na vojne avione, a za tople obroke u školama i dalje nije stvar riješena. Umjesto toliko potrebnog građanskog odgoja uvedena je nekakav surogat koji se zove „Škola za život“ Izgubilo se vrijeme u ljeto da se pripremi obrazovni sustav na epidemiju, ko, vlada je ko ponavljač, čekala zadnji trenutak da odredi bilo kakve scenarije kako će se provesti školska i akademska godina. Nije se ništa poduzelo da se prošire ti predškolski i školski kapaciteti, da javno i dostupno obrazovanje bude dostupnije jer je i dalje nedostupno mnogim građanima, posebice predškolski odgoj, pa čak i u gradovima. Imamo situacije da imamo samovolju pojedinih rektora sveučilišta. Vrlo dobro znate predsjedniče vlade valjda za rektora Borasa, valjda i znate što on radi i skriva se iza autonomije Sveučilišta u Zagrebu. Na koji način se ponaša, ko, kao autokrat neki koji bira tko će biti dekani pojedinih sastavnica sveučilišta. Znači autonomija sveučilišta, ali autonomija sastavnica sveučilišta se može kršiti od strane rektora. Ništa tu se ne mijenja. O tome će više kolegica Benčić reć i o dugovima koji i o oligo … [[Govornik se ne razumije]] veledrogerija i o situaciji da se nisu napravile promjene koje bi onda zdravstveni sustav napravile puno otpornijim i galopirajućoj privatizaciji zdravstva koji je bivši ministar zdravstva Kujundžić pokrenuo itd. itd. Ne da nema nepravomoćne presude, ne da nema pravomoćne, nema ni nepravomoćne presude. 10 godina je trajalo, su trajali sudski postupci Tomi Horvatinčiću, koliko ponovljenih suđenja i na kraju, čovjek je osuđen na više od 4 godine zatvora, međutim, ne izvršava tu kaznu zatvora. Znači politički i ekonomski moćnici nisu jednaki pred zakonom. Građani dobro znaju kada njih proganja država koliko traju takvi sudski postupci, koliko treba da ih se ovrši, primjerice. Korupcija, kaže premijer oko korupcije nema nedodirljivih, ali HDZ i dalje blokira saborsko istražno povjerenstvo, a nema nedodirljivih. 76% građana prema zadnjem istraživanju javnog mnijenja smatra da ova Vlada neće dobiti borbu protiv korupcije. Pa kako će dobiti kad je desetak ministara moralo otići iz Vlade zbog optužbi za korupciju? Kako će i dobiti kad HDZ vodi ovu Vladu, a HDZ je pod optužbama za korupciju u suđenju za aferu FIMI MEDIA koje traje 10 godina. Kolegica će dalje o drugim temama, ja ću samo završiti. Hrvatskoj treba potpuni razvojni zaokret, treba joj smjena generacija, treba joj novi, moderniji pogledi na izazove 21. st. i treba joj bespoštedna borba protiv korupcije, protiv nejednakosti i protiv nepravde. Sa ovom Vladom, Hrvatska to nažalost neće dobiti.

Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče, predsjedniče Vlade, osvrnut ću se u svom dijelu govora na ono što je zapravo gorući problem svim građanima, a to je ova Covid kriza. Premijer je danas rekao u kontekstu generalne krize, a i Covid krize, da je najveća odgovornost na pojedincu. Moram reći da se ne slažem s tom tvrdnjom iz vrlo jednostavnog razloga što ova država nije nakupina pojedinaca nego smo društvo. Prebacivanje odgovornosti na pojedinca jedna je paradigma zapravo ove vlasti, zapravo, možda dobro da smo to danas i ovdje čuli. Covid krizom se upravlja tako da su krivi građani. Pitanje ovrha, krivi su građani, socijalni i drugi problemi, krivi su si građani, zaštita okoliša, neka građani preuzmu odgovornost. Ali ponavljam, mi nismo nakupina pojedinaca, mi smo društvo, a društvo ima vrijednosti i ima norme koje pojedincima moraju omogućiti i ekonomski i društveni osobni prosperitet. Način na koji postavimo te vrijednosti i na temelju njih, norme, uvelike određuje mogućnost svakog pojedinca i njegove odgovornosti i njegovog djelovanja. Covid krizom se upravlja na način da se ova odgovornost prebacuje, građani su si sami krivi, građani moraju poštovati mjere i istina je da svatko od nas mora napraviti maksimalno moguće da zaštitit sebe i druge, međutim, država mora stvoriti okvir u kojem se ti rizici minimiziraju, a u slučaju oboljenja građana, mora im se garantirati najviši mogući stupanj zdravstvene skrbi. To nažalost trenutno u Hrvatskoj nije slučaj. Međutim, da bi to napravili, da bi ostvarili taj cilj, krizom se mora upravljati, zdravstvenim sustavom se treba upravljati, ne na način kakav imamo inače, a koji se upravo sad u ovoj Covid krizi razotkrio kao fragmentiran, da ne kažem feudalan, već primjenjujući planove upravljanja zdravstvenim sustavom u kriznim situacijama. Da ilustriram, znači danima slušamo probleme zdravstvenih radnika u KB Dubrava, govori se o nedostatku opskrbe hranom za pacijente, nestašici lijekova, nestalo im je struje, nemaju dovoljno osoblja ni opreme za potrebe liječenja Covid pacijenata, čujemo da nedostaje respiratora. Jučer smo čuli primjer koji meni u potpunosti ilustrira da smo izgubili odnosno da je ministar Beroš izgubio kontrolu nad zdravstvenim sustavom. Dakle, jučer se govorilo o medicinskim sestrama sa Rebra koje su se samoorganizirale i otišle u Covid bolnicu u Dubravu na ispomoć. Tamo su ih medicinske sestre trebale primiti i integrirati. Nije u pitanju njihov medijski sukob, u pitanju je kako mi upravljamo krizom kad se zdravstveni radnici moraju samoorganizirati i jedni drugima nuditi za pomoć? Da li je to način na koji se, na mi shvaćamo krizni menadžment u zdravstvu? Nadalje, da li znamo što radimo i da li imamo taj plan B kada nastupi kriza, prestajemo sa načinom upravljanja zdravstvom ovakvim kakvim smo imali u normalnoj situaciji, prelazimo na plan B krizni. Tada, u tom slučaju ne može svaka bolnica za sebe, svaki odjel za sebe, svaka doktorica za sebe i svaka sestra za sebe, donositi odluke. Odluke treba donositi Vlada RH. Pitam se tko je taj koji bi trebao donositi odluke o rasporedu ljudi i opreme na razini Hrvatske. Da li su to sestre i doktori? Tko bi to trebao znati? Tehničari, ravnatelji bolnica? Tko je taj tko bi u ovom trenutku trebao odrediti koja su to prioritetna zdravstvene usluge i skrb koja se ni u vrijeme pandemije ne može odgađati ili stavljati na čekanje, a koje su to sekundarne, koje eventualno mogu pa da građani znaju na što mogu računati, gdje i pod kojim uvjetima? Da li bi to trebali određivati sestre i doktori sami, svaki odjel za sebe? Tko je taj koji bi trebao odrediti objektivna mjerila broja oboljelih, i broja Molim vas, nemojte telefonirati dok govorimo u sabornici, zbilja nije baš pristojno da telefonirate. Dakle, tko je taj tko bi trebao odrediti objektivna mjerila broja oboljelih i broja hospitaliziranih u odnosu na bolničke kapacitete i reći, ne, neodgovorno reći nećemo uvoditi lockdown ili uvodit ćemo lockdown, nego kada, pod kojim uvjetima idu koje mjere. Mi još uvijek to nismo definirali i građani to još uvijek ne znaju, poduzetnici to ne znaju. Pa da li je to normalna situacija? To nije upravljanje krizom koja je proaktivno, to je reaktivno upravljanje krizom i takvo ne trebamo. Ključni problem koji imamo unutar stožera je nerazdvojenost epidemiološke struke i političke razine odlučivanja i iz tog razloga tražimo da mjere predlažu se u obliku preporuka od strane epidemiologa. Međutim da odluku o tome donosi Vlada, a u slučaju kada predložene mjere ograničavaju ustavna prava građana Sabor sa 2/3 većinom u skladu sa člankom 17. Ustava. Zašto?

Nama je jasno i razumno je i prihvatljivo da ne može svaka epidemiološka preporuka sama za sebe postati odlukom, da postoje i drugi interesi i da ih Vlada mora stavljati u nekakav srazmjer. Ali onda i Vlada odnosno ovaj Sabor mora donijeti tu odluku da bi se znalo tko je odgovoran, a ne svaljivati odgovornost na tijelo koje nije nema ni političku odgovornost, ni politički legitimitet. Rekli ste mi smo donijeli zakon. Mi smo donijeli zakon i time smo ustavno uredili situaciju jer smo zakonom propisali da stožer može donositi mjere. Dvije osnovne kvalitete su jasnoća i predvidljivost. Predvidljivost znači da svakome mora biti jasno u slovu zakona koja su to ponašanja koja su dozvoljena, a koja su zabranjena. Ako od dana do dana takve mjere donosimo one ne stoje u zakonu, one nemaju kvalitetu zakona i ne možemo reći da smo uskladili se sa ustavnim zahtjevima i ustavnom situacijom. Dakle, iz sveg navedenoga tražimo da ovaj Sabor i stavit ćemo u proceduru donese zaključak koji će promijeniti model upravljanja krizom, implementirati ovih pet zahtjeva, uskladiti rad stožera za civilnu zaštitu s Ustavom i stvoriti pretpostavke da ponovno imamo povjerenje građana, doraditi i provesti postojeći plan upravljanja zdravstvenim sustavom u izvanrednoj situaciji ne na način na koji je do sada rađeno nego centralizirano na razini Hrvatske, osigurati predvidivost od uvođenja epidemioloških mjera i vezati uz projekcije broja hospitaliziranih, osigurati ulaganje u bolničke kapacitete i povećanje broja ljudi na kritičnim odjeljenjima u bolnicama [[Upadica Reiner: Hvala lijepa.]] Hvala vam. Hvala lijepo potpredsjedniče. Povrijeđen je članak 18. u kojem eksplicite piše da saborski zastupnik može zatražiti svu stručnu pomoć koju će mu odraditi naše službe ako nešto ne zna i ako bi o tome trebao nešto više znati. Stvarno je degutantno slušati ove objede koje smo čuli ovdje bez ijedne utemeljene činjenice i iskrivljavanja kako činjenica koje su sada na snazi, pa tako i one koje se prejudiciraju za budućnost. A činjenica da netko ne govori istinu, da laže, da izmišlja ovdje u Saboru ide njemu na dušu, ali nije povreda Poslovnika. Prema tome, ja vas molim da to ne zlorabite i dajem vam opomenu radi toga. Sljedeći je podigao povredu Poslovnika poštovani zastupnik Branko Bačić. A oprostite, prvi je poštovani zastupnik Šimičević. Kolegica je povrijedila članak 238. Dakle govori o medicinskim sestrama ovdje kao o skupini neorganiziranih ljudi odnosno da su se one same organizirale da idu na ispomoć u bolnicu Dubravu. One imaju svoga poslodavca i one ako će i otići u Dubravu onda će dobiti nalog od svog zakonodavca.

Ja vas molim dobro razmislite i ostali. Kolega Bačić i Tomašević dobit ćete opomene jer to govorenje neistine u ovom Saboru na žalost nije povreda Poslovnika, a ja nisam taj koji može procjenjivati i želim procjenjivati da li netko ovdje laže, izmišlja ili govori istinu. Prema tome, ja vas lijepo molim da ne koristite umjesto replike na koju naravno nitko nema pravo kada govore klubovi, institut zlorabiti, institut replike ovaj povrede Poslovnika.

Mene je osobno prozvala, pa prema tome imam pravo na povredu Poslovnika da ja ne znam što je to zakon.

Naravno da nije povreda Poslovnika. Molim vas nemojmo to zlorabiti. Kolega Tomašević izvolite.

A kada se zastupnik javi za povredu Poslovnika dužan je odmah citirati članak, što je prvi kolega koji se javio, prvi kolega nije napravio.

Mogao bi odgovoriti ali neću. Sljedeći Klub zastupnika je onaj IDS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Marin Lerotić, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, poštovani potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Godina koja je na izmaku u potpunosti ju je obilježila pandemija. Kriza uzrokovana koronavirusom, ona zdravstvena, pa tako i gospodarska, i dalje je u punom jeku i mjeseci koji su pred nama bit će obilježeni borbom protiv virusa, ali i negativnim ekonomskim posljedicama zbog smanjene gospodarske aktivnosti. Ova kriza još jednom je ukazala na brojne probleme koje ova Vlada nije u stanju riješiti. 3 ključna problema, zdravstvo, obrazovanje, gospodarstvo. Iz godine u godinu problemi su sve veći, a njihovo rješavanje konstantno se odgađa. Nelogičnosti i apsurdi u funkcioniranju države sve su brojniji i samo se gomilaju. Zdravstveni sustav doveden je na rub kolapsa i to ne samo zbog koronavirusa, nego zbog nečinjenja i neprovođenja reformi. U zdravstvu već godinama kronično nedostaje liječnika i medicinskih sestara, a prilogu tome govori i činjenica da u vrijeme zdravstvenog kolapsa povlačimo doktore iz mirovine. To nije problem koji se pojavio prije 6 mjeseci. To je problem za koji znamo godinama. Istovremeno država blokira osnivanje Medicinskog fakulteta u Istri na kojem bi se trebali školovati budući liječnici, iako je taj fakultet ispunio sve potrebne uvjete i dobio pozitivnu ocjenu Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Da se čovjek zapita tko je tu lud. Što je Vlada u zadnje 4 godine učinila kako bi zdravstveni sustav postavila na zdrave temelje, da bi bio koliko-toliko pripremljen za krizne situacije? Mi smo zemlja gdje država plaća lijekove nakon što nam veledrogerije zaprijete neisporukom istih. Mislim da to i više nego dovoljno govori o našem sustavu. Sve nam to govori da Vlada nema ozbiljnu viziju zdravstva niti plan kako poboljšati sustav već se upravljanje krizom po tko zna koji put ... [[Govornik se ne razumije.]] isključivo na entuzijazam i požrtvovnost zdravstvenih radnika kojima bi se ovim put zahvalio. Hrvatska je i dalje na dnu kada govorimo o ulaganju u obrazovanje, a bolonjski proces na fakultetima i dalje nije zaživio na pravi način. Najbolji primjer za lutanje u obrazovnoj reformi su studenti stručnih studija. Za razliku od studenata na stručnim studijima u EU koji jasno znaju koje su im mogućnosti i opcije nakon završetka studija, u Hrvatskoj imamo nekoliko desetaka tisuća studenata stručnih studija koji ne znaju hoće li im diploma vrijediti i koje su im mogućnosti nastavka studiranja, a ti isti studenti mogu nastaviti školovanje na fakultetima u EU, ali ne u svojoj zemlji. I da situacija bude apsurdnija, mi studentima stručnih studija iz zemalja EU omogućavamo normalan nastavak studiranja u Hrvatskoj, ali ne i svojim studentima. Takav šovinistički pristup prema vlastitim studentima, prema vlastitim državljanima je bez presedana u razvijenim zemljama i onda se pitamo zašto mladi odlaze. Stanje u gospodarstvu također, alarmantno. Pad BDP-a je ogroman te počinjemo osjećati negativne posljedice ovisnosti našeg gospodarstva o turizmu. turizam je potrebno razvijati, potrebno je u smjeru razvoja kvalitete, jačanja dodane vrijednosti, ali mi imamo sustavni problem nedovoljno brzog razvoja ostalih sektora koji moraju biti temelj razvoja gospodarstva kao što su suvremena industrijska proizvodnja, kreativne industrije, IT sektor, proizvodnja domaće hrane. Umjesto razvoja imamo državnu imovinu koja nije stavljena u funkciju, a da apsurd bude još veći, država lokalnim zajednicama otima tu istu zemlju i zaustavlja investicije. Hrvatska ima sposobne i marljive ljude, samo im treba dati priliku. Stvoriti im uvjete i pustiti ih da rade i zarađuju, isto onako kako su im to omogućile zemlje u koje odlaze. Digitalizacija javne uprave mora biti jedan od prioriteta Vlade, a ne nešto što se usput dogodi i djelomično provede zbog pandemija koronavirusa i potrebe da se smanje fizički kontakti. Dotaknut ću se i novaca iz EU jer je očito da Vlada temelji budući razvoj Hrvatske gotovo isključivo na 22 milijarde eura koje imamo prilike povući nadajući se da ćemo time opet izbjeći nužno potrebne i suštinske reforme hrvatskog gospodarstva. Te novce svakako moramo povući i utrošiti na najkvalitetniji i najučinkovitiji način, no o našoj uspješnosti u povlačenju novaca iz EU odnosno fondova EU dovoljno govori podatak da je Hrvatska pala na zadnje mjesto u EU po pitanju isplaćenog novca iz proračuna za razdoblje 2014.-'20.; krajnjim korisnicima projekata u Hrvatskoj je isplaćeno tek 39% od ukupno ugovorenih sredstava. U Finskoj su primjerice, krajnji korisnici primili 77% ugovorenih sredstava, u Irskoj 70%, itd. Očito da sustav povlačenja novaca iz EU fondova u Hrvatskoj ne funkcionira kako bi trebao pa je nejasno kako Vlada misli temeljiti gospodarski rast na tom novcu ako ga nismo u mogućnosti i sposobnosti privući niti 40% Nevjerojatna je činjenica da u vrijeme krize kada na sve načine moramo poticati gospodarsku aktivnost smanjujemo proračun Ministarstvu gospodarstva za gotovo 430 milijuna kuna, a Ministarstvo obrane za duplo manje. Da se čovjek pita da li ćemo putem oružja riješiti ekonomsku i zdravstvenu krizu. Nažalost, ova Vlada nema dugoročnu viziju kako preokrenuti trendove, pokrenuti hrvatsku ekonomiju. Isto vrijedi i za sve druge bitne segmente države, zdravstvo, obrazovanje, socijalnu politiku.

Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade, poštovane kolegice i kolege. Pretpostavljam da ćemo se svi složiti da je 2020. godina pred nas postavila izazove koji su bez presedana u suvremenoj povijesti. Pandemija covid-19, razorni potres koji je pogodio Zagreb i okolicu te dramatična radikalizacija hrvatskog društva koja je rezultirala oružanim napadom na institucije Hrvatske države čini kontekst koji moramo razumijevati ovogodišnje izvješće Vlade. Najvažniji izazov pred kojim se našla hrvatska Vlada bilo je kako pronaći formulu kojom bi se osigurala ravnoteža između zaštite i zdravlje građana i gospodarske i financijske stabilnosti države. Tim je pred hrvatsku Vladu postavljena svojevrsna uloga kriznog menadžmenta države koja ona uspješno obavlja. Ova Vlada uložila je 8,1 milijardu kuna u očuvanju radnih mjesta i time omogućila oporavak velikog dijela privatnog sektora, istovremeno je osigurala svima u državnom i javnom sektoru plaće i mirovine. Unatoč svim nepovoljnim okolnostima uspjeli smo osigurati relativno zadovoljavajuće rezultate i u turističkoj sezoni. Vlada je uspjela iz Europskog fonda solidarnosti osigurati financijska sredstva za obnovu Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije i sanaciju šteta nastalih kao posljedica razornog potresa. U tu svrhu donijet je i poseban zakon kojim je postavljen normativni okvir za efikasnu obnovu. Osiguravajući europska sredstva ova Vlada se uspješno sučeljava s brojnim socijalnim, ekonomskim izazovima uza sva nastojanja da se očuva postojeća razina poslovnih aktivnosti te da se time prevenira ulazak u gospodarsku recesiju hrvatska Vlada se morala suočiti i s oružanim napadom na Trgu sv. Marka. Ovaj napad svojevrsni je klimaks kampanje neodgovornih pojedinaca koji svojim istupima radikaliziraju hrvatsku društvenu i političku scenu. Borba protiv govora mržnje i svih oblika netolerancije zajednički je zadatak svih nas i u tome moramo hrvatskoj Vladi pružiti punu podršku. Pred ovom Vladom kao i pred svima predstoje brojni izazovi gdje ima još više nego dovoljnog prostora da budemo efikasniji, kvalitetniji i učinkovitiji.

onaj HSLS-a i Reformista, a govoriti će u ime kluba poštovani zastupnik Dario Hrebak. Izvolite.

Evo i danas u raspravama većine klubova mogli smo čuti doista apokaliptična predviđanja iz redova oporbe o kolapsu hrvatskog gospodarstva, o kolapsu hrvatskog zdravstva, o kolapsu političkog sustava sve najgore što će se s Hrvatskom dogoditi u ovim izuzetnim i izazovnim vremenima. To je legitimno naravno od strane oporbe da upravo ima ovakav jedan politički narativ, naravno da ćemo mi to negirati, dio smo vladajuće većine, isto kao što je to legitimno bilo od oporbe da je najavljivala prije tri mjeseca da nismo trebali imati izbore kada smo ih imali, da ćemo imati na jesen 400.000 nezaposlenih, da ćemo imati tisuće mrtvih, da ćemo imati nespreman zdravstveni sustav, sijanje panike u vidu sloma gospodarstva, sloma državnog proračuna, propale turističke sezone, dakle sve je to legitimno. To je jedna komocija koju si oporba može priuštiti, to je jedan narativ koji su oni odlučili koristiti i mi to kao vladajuća većina shvaćamo, akceptiramo, ali isto tako imamo svoje pravo na gledanje situacije. Na kraju krajeva, hrvatski građani su uvijek ti koji procjenjuju tko je tu bio u pravu. 100 dana je iza nas, drago mi je da se ova većina koja se sastoji od 76 zastupnika vladajuće većine, zastupnika HDZ-a, zastupnika liberala i zastupnika iz redova nacionalnih manjina da smo mi upravo ta brana, iako tanka većina da smo brana od svih nadirućih vrsta ekstremizama, populizama, a koja u ovim turbulentnim vremenima očito nailazi na plodno tlo. Međutim, isto tako u ovim turbulentnim vremenima moje je skromno mišljenje da se dobro upravlja državom. Nije to jednostavno, nije lako donositi odluke i sam znam kao osoba koja je odgovorna za područje određenog rada kako je to svaki dan se nositi s određenim pritiscima, sa svim onim problemima koje nisu samo na zdravstvenom planu nego i na gospodarskom, kulturološkom, sociološkom, na svim onim problemima koje naši građani osjećaju nije jednostavno donositi dobre i kvalitetne odluke. Mi smo kao vladajuća većina koja je tanka ali čvrsta i sigurna, jasno zacrtali smjer kojim želimo ići iz kuta liberala poruke koje su bile u Kninu, Varivodama, Gruborima su poruke koje ću ja sigurno podržavati, smjer koji ćemo sigurno podržavati, a složit će se svi pa čak i oporba da nije doista jednostavno bilo zadnjih 100 dana pod ovakvim pritiskom funkcionirati sa tankom, ali čvrstom vladajućom većinom, a imali smo takvo vatreno krštenje odmah. Dakle, nije ovo ista većina, nije ovo ista vladajuća većina i Vlada na kraju krajeva se sasvim promijenila, nisu to isti ministri, nije to sve isto kao što se pokušava nametnuti u ovoj današnjoj raspravi. Iako, apokaliptična predviđanja i dalje se Hrvatska po mom osobnom mišljenju dobro nosi s krizom, ja ću to pokušati opet iz svog liberalnog kuta dodatno svjedočiti. Dakle, mjere koje smo poduzeti, mjere su dobro pogođene, baš onako kao što mi osobno mirenjaci smatramo da je to dobro na pola puta između švedskog modela u koji se većina nas liberala zaklinje, ja osobno mislim da i on ima određenih svojih nedostataka, ali isto tako na pola puta prema onome što mislim da nije dobro i dobro da smo taj dio izbjegli, a to je ona panika, jedne panične reakcije i rekao bih radikalne mjere koje su vidljive danas u Češkoj, Španjolskoj, Irskoj ili Njemačkoj. Znate ja nekad slušajući određena izlaganja u ovoj visokoj, u ovom visokom domu, u ovoj sabornici imam osjećaj kao da smo mi neki otok, kao da korona postoji samo kod nas, kada slušam oporbene kritike, niste ovo, niste ono, trebate ovako, trebate onako, a socijalisti su u nekim zemljama isto tako na vlasti u EU u određenim zemljama. Isto tako i demokršćani, pa kada to pogledate sve više-manje su to isti potezi, pa tako su i naši potezi, naša vladajuća većina ovdje isti, a s druge strane dobijamo iz iste te oporbe gdje njihovi dakle pripadnici njihovih europskih stranaka slične stvari rade u njihovim zemljama. Ja osobno mislim da bi oporba u ovom trenutku trebala ići sa konstruktivnim prijedlozima ne samo sa kritiziranjem onoga što nije dobro, no možda previše o tome tražim. No, idemo malo o onome što je ispred nas, pustimo sada ove probleme, vjerujem da će premijer naći zajedno sa, sa svojim suradnicima u Vladi načina kako da držimo pod kontrolom i dalje ovu cjelokupnu složenu situaciju. Idemo malo prema onim što će se nama dogoditi u slijedećih nekoliko mjeseci ili godinu dana. Pred nama je naravno novi paket poreznog rasterećenja, svesrdno to kao klub podržavamo jer smo svjesni da će to koliko god teško bilo u proračunu koji će ipak dosta teško se napraviti, ali ćemo ga izglasati, neće biti lagano, dakle smatramo da će upravo to porezno rasterećenje dugoročno doprinijeti tome da se gospodarstvo puno lakše oporavi od svega onoga kroz što je prošlo. Proračun kao što sam i rekao biti će bitno sigurno smanjen s prihodovne strane pa čak i u slijedećoj godini iako tu smo dosta konzervativni po procjenama svi se naravno optimistično nadamo da će to ipak biti nešto malo bolje, ali ono što je dobro, dobro je da ćemo određenu gospodarsku aktivnost tog istog proračuna pokušati stimulirati, nadopuniti upravo onim o čemu govorim, a to je europskim novcem za oporavak i tu naravno osobno polažem veliku nadu u Nacionalni plan oporavka i otpornosti. U ovom trenutku o njemu malo znamo, čuli smo jučer i u izvješću predsjednika Vlade o svemu onom što je bilo i govora na, u Europskoj komisiji. Veliku nadu polažemo upravo u taj nacionalni plan, čuli smo da se resori spremaju upravo za njega. U prvom redu osobno smatram da se sad ta sredstva mogu i moraju iskoristiti za ono što smo i čuli od mnogih kolega, bilo iz oporbenih ili vladajućih redova da trebamo ulagati ogromna sredstva u digitalizaciju javnog sektora, to su projekti koji su spremni koji se vrlo brzo mogu primijeniti kako bismo podigli naravno kvalitetu javnog servisa jer će u konačnici to automatizmom dugoročno donijeti i k tome što svi govorimo, a nikako da do toga dođemo, a to je smanjenje naše državne birokracije. Naravno, ovdje moram istaknuti i ono posebno za što se zalažem u sklopu naše vladajuće koalicije, a to je zadovoljstvo da će, jučer razgovarajući sa ministrom Malenicom da će se uskoro naći na našim zastupničkim klupama i novi, nove izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi gdje ćemo među ostalim naravno i dodatno, dodatno napraviti određene promjene kako bismo imali transparentno financiranje od strane načelnika, gradonačelnika i župana. Vidio sam određeni prijedlog zakona, u ovom trenutku sam zadovoljan, ali vjerujem da ćemo ga i popraviti upravo ovdje u ovom visokom domu ukoliko će to biti potrebno. Građani će konačno moći vidjeti na što se troši njihov novac, a mi ćemo naravno dobiti i mehanizam koji će biti jedan veliki korak u smislu prevencije i borbe protiv korupcije na lokalnoj razini. Još jednom naglašavam taj Nacionalni plan oporavka i otpornosti i nadam se da će nam premijer još dodatno taj dio pojasniti. Ja osobno smatram da se trebamo fokusirati na njega idućih mjeseci upravo isključivo zbog toga da pripremimo sve one projekte koji će u slijedećoj godini biti vrlo brzo dostupni za financiranje. Nekako imam dojam, osjećaj da će doći veliki priljev novca, a nisam još uvijek u ovom trenutku siguran jesmo li mi spremni uhvatiti se u koštac s tim, hoćemo li kao državna administracija pripremiti sve te projekte koji su spremni za financiranje već u slijedećoj godini jer kao što znadete većina tih projekata mora započeti sa financiranjem odnosno sa pokretanjem u, već u slijedećoj godini. Nadam se da ćemo isto tako taj plan, Nacionalni plan oporavka iskoristiti za ono što je jako bitno, a to je gradnja novih škola, ulaganje u obrazovanje, ulaganje u znanost. Gradnja novih škola naravno da će onda automatski omogućiti i uvođenje jednosmjenske nastave što će dignuti standard obrazovanja u Hrvatskoj što nam je doista u slijedećih 5 godina, mi smatramo da bi nam trebao biti prioritet. Svi mi znamo da ulaganje u znanost i obrazovanje će dugoročno donijeti nekoliko puta više dakle velike multi, multiplicirajući efekat na izgradnju novog modernog hrvatskog gospodarstva 21. stoljeća. Prvih 100 dana je iza nas, bili su izuzetno teški, ali gotovo sam siguran da će slijedećih 1000 dana biti još teže, no navikli smo na to otpočetka i u prošlom sazivu isto tako nije cjelokupno cijeli mandat nije baš prošao rekao bih glatko nego doista svakim danom su neki novi problemi iskakali, ali ono što je dobro, dobro da se s njima suočavamo i da unutar vladajuće većine imamo doista dobru komunikaciju i da na to reagiramo i dočekavamo takve upravo probleme spremni, ovakvim pristupom uključivosti, poreznim rasterećenjima i ono što je meni naj, najbitnije kao liberalu, zajedničkoj borbi protiv svih oblika mržnje i netolerancije. Gospodine predsjedniče vlade imat ćete našu podršku i glasat ćemo pozitivno za ovakvo izvješće. Prije nego što dan riječ ponovo predsjedniku vlade u završnom izlaganju imamo povredu Poslovnika, kolega Demetlika izvolite. Naime, upozorio bi i zamolio bi kolegu Hrebaka da kad nabraja koalicijske partnere u vladajućoj većini, kad kaže liberali neka precizira koje su to liberalne stranke. Kolega Demetlika, ovo je ovakva opomena, to znadete i sami, ovo nema veze sa povredom Poslovnika i samo vam mogu opomenu dat, a te probleme rješavajte na pres konferencijama ili u dogovoru s g. Hrebakom, ali ovo zaista nema nikakve veze sa povredom Poslovnika. Sada ćemo ići na završno izlaganje predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Molim vas predsjedniče za završno obraćanje, izvolite.

Zahvaljujem na vašim izlaganjima i na komentarima slijedom jutros podnesenoga izvješća o radu vlade. Pokuštat ću ovih 20-tak minuta osvrnuti se na nekoliko tema koje su predstavnici pojedinih klubova spomenuli ili pak nastojali uputiti određene kritike radu vlade u protekloj godini i u ovih prvih 100 dana, proteklom mandatu, pa u konačnici u vezi ovoga što planiramo raditi u budućnosti. Prvo, oko naših aktivnosti glede korona krize. Vi ćete se sjetiti da smo u siječnju kao vlada još 8. siječnja prepoznali problem koji se razvijao u kineskom Wuhanu, 8. siječnja. Tada smo unutar vlade prvi put počeli o tome razgovarat. 28. siječnja kada sam razriješio dotadašnjeg ministra zdravstva g. Kujundžića i predložio HS ministra Beroša, oporba se smijala, rivikulizirala je pitanje Covid-19, to su činjenice, puno prije nego što je g. Zekanović čiji je trade mark etiketiranje suradnje HDZ-a, manjinskih stranaka i liberalnih stranaka kao srpsko-hrvatske trgovačke koalicije, puno prije nego što je on shvatio da korona virus nije isto što i korona pivo. To je vrlo važno za imati na umu.

Ja ne znam da li vi pratite sjednice vlade? Od 6. veljače, 6. veljače hrvatska vlada na svakoj svojoj sjednici raspravlja i sluša izvješće ministra zdravstva i ministra unutarnjih poslova i potpredsjednika vlade o tjednom stanju u vezi korona krize, tjednom stanju na otvorenim sjednicama, javno, transparentno, vrlo jasno što radi stožer, koje su se mjere poduzele, kakva je situacija sa epidemijom. Da recimo to ne znam, da nisam predsjednik vlade ili pak da dobro ne vidim i ne čujem mislio bi da oporba živi negdje u Latinskoj Americi, pa nisu pratili što radi hrvatska vlast u vezi Covid-19. Obmane javnosti poput volonterskog premještanja sestara iz jednog KBC-a u drugi koje ste gđo. Benčić, čini mi se, vi inače rekli. Dakle, vi želite ostaviti dojam hrvatskoj javnosti koji bi trebao otprilike značiti slijedeće da ministar zdravstva ne zna koliko ima respiratora u kojoj zdravstvenoj ustanovi, da ministar zdravstva ne zna da li je na pojedinom od tih respiratora trenutno pacijent koji je tretiran zbog neke druge bolesti, koliko je pacijenata na respiratorima zbog Covid-19, koliko je respiratora slobodna i koliko respiratora možda ne radi iz nekog tehničkog razloga. Dakle, vi želite ostaviti vašim nastupom dojam da ministar zdravstva to ne zna. Zna do jednog, ima konkretan raspored, to sam rekao u javnosti, ovo govorim vama da ne obmanjujete javnost da Ministarstvo zdravstva zna što je pul respirator ako je na raspolaganju i u koordinaciji sa ravnateljima bolnica vrlo spremno, spretno može distribuirati pojedini aparat tamo gdje treba. Jučer u Varaždin ili do sada niz respiratora koji su završili u KB Dubrava. To javnost mora znati, dakle nema improvizacije, ima samo pokušaj obmane onih kojima je žao da nisu pobijedili na izborima 5. srpnja, to je cijela bit, dakle cijeli vapaj, cijeli vapaj i vas i g. Grbina se svodi na to, a činjenice su suprotne. Optužbe prema vladi da nemamo strategiju protiv korone, da nemamo strategiju možda za iznalaženje zdravstvene opreme. Tu je bio g. Bartulica koji je rekao da mi valjda imamo sklonosti prema komunističkoj Kini zbog toga što eto u tom trenutku nigdje drugo nismo mogli nać zdravstvenu opremu, dakle to je rekao predstavnik Domovinskog pokreta, inače poznat kao savjetnika bivšeg SDP-ovog predsjednika republike Josipovića, to je g. Bartulica koji sada govori u ime stranke g. Škore. Taj isti g. Bartulica valjda misli da bismo mi tada propustili kupiti maske i zaštitnu opremu recimo u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Francuskoj, Njemačkoj ili SAD-u, ne bi se sjetili, ne znamo dignut telefon, ne znamo poslati narudžbu. Ali dragi g. Bartulica, nema, nije bilo u tom trenutku, nijedna zemlja nije prodavala zaštitnu opremu ili je nije imala ili je čuvala za sebe. Zaštitna oprema u tim količinama se na svijetu proizvodila jedino u Kini i zahvaljujući valjda našim dobrim odnosima sa komunističkom Kinom, mi smo uspjeli hrvatskim liječnicima, sestrama, radnicima u domovima za starije, policiji, civilnoj zaštiti osigurati opremu na vrijeme, transparentno po kvalitetnoj cijeni samo zato što smo dobri sa komunističkom Kinom, tako kaže savjetnik bivši gospodina Josipovića. To su činjenice, to može moj prijatelj iz osnovne škole gospodin Dretar potvrditi. Što se tiče vaših optužbi o korupciji koja se prije svega svodi sa pokušajem oporbe ponovno prepisivanja istog scenarija, dakle istog scenarija kao i 2016. do 2020. U prošlom mandatu glavna ambicija je bila srušit ministra znanosti i obrazovanja zbog jedne fus note u jednom članku u jednom časopisu, to je bila prva udarna igla opozicije u Hrvatskoj u prošlom mandatu, mandatu kojeg smo odradili do kraja koji je ekonomski toliko bolji po svim podacima koje sam kazao nego u vremenu SDP-ovog mandata da bi otprilike mogli o tome napisati još 10 izvješća od sat vremena. Sad vi krećete ponovo, najavljujete inicijativu za nepovjerenje ministru Ćoriću koliko razabirem i ministru Berošu interpelaciju, tu je naročito bio vokalan gospodin savjetnik predsjednika Josipovića o CEMP-u Krš-Pađene. Pa dajte recite onda eksplicitno o čemu se radi, recite u čijoj vladi je dan prije promjene tarife 31.12.2013. nekome dana povlaštena cijena? Je li možda u mojoj Vladi ili je gospođo iz Nove Gradiške to bilo u vladi Zorana Milanovića? Mislim na gospođu Ahmetović, recite to, to ne piše u interpelaciji. Dakle, vi idete interpelacijom prema Vladi ovoj danas za ono što je meritum stvari iz 2013., ajmo izgovoriti to do kraja da to javnost čuje. Što se tiče gospođo Orešković koja je izgovorila toliko toga u biti da i ne zavređuje komentar, ne zavređuje komentar jer to nisu argumenti, to je etiketiranje, to je bacanje blata na Vladu, na mene osobno na način koji je ispod moje razine. Što se tiče gospođe Mrak Taritaš, zdravstvo, potres, pravosuđe, korupcija. Što se tiče potresa, dakle ne samo da je zakon dobar, ne samo da smo imali dva čitanja, ne samo da smo ga usvojili konsenzusom, ne samo da smo napravili kvalitetan sporazum sa dvije županije i gradom o Fondu za obnovu grada, da smo donijeli kvalitetan program mjera o kojem ja danas od stručne javnosti koja je bila izrazito podijeljena svih ovih mjeseci ne čujem riječ prigovora. Ne bune se arhitekti, ne bune se građevinari, ne bune se konzervatori, strojari, ne bune se dimnjačari, niko se ne buni.

Poanta je da smo slušali kritike vas mjesecima kako mi ne radimo na zakonu, ne želimo pomoći građanima, a sav smještaj privremeni za građane platila je Vlada u Studentskom domu za Cvjetno naselje, sav, smještaj za najam stanova isto je platila Vlada. Zabatni zidovi, liftovi, osnovni popravci, krovovi platila je Vlada, kondenzacijski bojleri platila je Vlada. 683 milijuna eura našla je Vlada od Europske komisije, 200 milijuna dolara od Svjetske banke našla je Vlada, nije našao nitko iz oporbe, čak niste ni kao stranke nešto se tu pokazali da ste donirali, nešto malo na kraju su donirali gradski vijećnici u Skupštini Grada Zagreba o kojoj najčešće konfabuliraju ovdje ranije gospodin Maras, a sada neki drugi. Dakle, nema strategiju Vlada koja u krizi najvećoj u zadnjih 100 godina uspjela osigurati radna mjesta i plaće u privatnom sektoru, ta vlada nema strategiju, nema viziju gospodin Miletić, nema vizije, nema vizije, nema onih 400.000 nezaposlenih o kojima je govorio prethodnih gospodina Grbina. Rade u državnom dijelu, u javnom dijelu, u privatnom dijelu. Zašto rade? Pa zato što je neko ko se skriva donio odluku da da ljudima u privatnom sektoru plaću, da da plaću za 630.000 ljudi skrivajući se iza stožera, da 107.000 hrvatskih poduzetnika može premostiti krizu. To smo radili skrivajući se negdje ispod stola, da nas vi ne vidite kao i na otvorenim sjednicama Vlade, nije nas nigdje bilo. Mi smo se isto tako skrivali kada smo skrivećki razgovarali sa Christine Lagarde dogovorili swap lines i omogućili da jednim jedinim malim priopćenjem čak ne Vlade nego HNB-a nestane pritisak na tečaj kune, nema ga, nestao, ovako malo priopćenje. Svi naši mediji koji se bave ekonomijom i poslovnim svijetom stali, nema više, tema nestala, samo jedan mali foncall je trebao, … [[Govornik se ne razumije.]] jedan foncall kao i premijer Lee isto jedan razgovor samo da znamo to koliko se mi skrivamo. Mi smo se isto tako skrivali kad smo pravodobno našli sredstva na domaćim financijskim tržištima da popunimo proračunsku rupu zbog manjka prihoda u proračunu po dobrim kamatama uz aktivnu ulogu HNB-a, uz dobar dogovor s mirovinskim fondovima. Isto smo se tako skrivali kada smo pravodobno izašli na međunarodna financijska tržišta i našli izrazito povoljnu kamatu za zaduženja koja su nam bila u ovom trenutku bitna i još smo se skrivali u razgovorima sa Agencijama za kreditni rejting jer smo skrivećki ostali na investicijskom kreditnom rejtingu. Pa smo isto tako skrivajući se ušli u Europski tečajni mehanizam 2 pet dana nakon pobjede na izborima, to smo sve mi radili skrivećki bježeći od odgovornosti. Ne znamo di su nam bolnice, ko sestrama kaže da idu iz jedne bolnice u drugu, ko liječnicima kaže specijalizantima idite iz ove bolnice u drugu, to mi sve radimo skrivećki tajno negdje u nekom klubu. Mi u biti to radimo u klubu. Dobro? U klubu. Ja kažem ajde dođite idemo u klub, pa ćemo mi o tome malo u klubu. Dakle, tema radikalizacije, tema očitog neprihvaćanja jednog dijela političkih stranaka prema kojima treba graditi sanitarni kordon jer 25.g. nakon Domovinskog rata, nakon oslobađajućih operacija Oluja i Bljesak, 22.g. nakon mirne reintegracije hrvatskoga Podunavlja nisu u stanju prihvatiti da je hrvatska stečevina našeg ustavnog poretka 8 manjinskih zastupnika od kojih su 3 srpska zastupnika i koji su u koaliciji sa svim hrvatskim vladama zadnjih 14.g. u nizu. Dakle, onima istima kojima je danas nepodnošljivo gledat da postoji potpredsjednik vlade iz SDSS-a to isto nije bilo sporno 2007. do 2011., tada to nije bio problem, a tad smo bili malo bliže ratnom vremenu, malo bliže. Danas je to problem. I danas zato stranke koje su išle u ovu izbornu kampanju, tu sad mislim na MOST i na Domovinski pokret, stranke koje su imale agendu ucjenjivati HDZ 2020. kao što je to radio MOST 2015., dakle jedina agenda je bila ucjenjivački kapacitet. Na tu foru ste dobili i izabrali Milanovića za predsjednika, to vam je bila jedina agenda bez obzira što smo išli u istu školu, ne, moraš to znat ti si moj frend iz osnovne škole dragi g. Dretar, to je bila jedina agenda. Agenda je bila da ne bude izabrana Kolinda Grabar Kitarović i vi ste tu uspjeli, pa ste htjeli to ponovit ponovo, pa niste uspjeli, pa ste sad malo ljuti, malo ste nervozni. I to nije dobro zato što vašom političkom retorikom, korištenjem vaših medijskih outleta dio onih koji su s vama huškaju i šire mržnju, šire mržnju. I nije isto slušati govor mržnje na internetu, čitat ga u nekom tjedniku koji ima naziv recimo hrvatski ili slušat na nekoj lokalnoj televiziji i gledati kako se mržnja transformira u pokušaju ubojstva hrvatskog policajca kroz teroristički čin na Banskim dvorima ovdje, to nije isto. Tu je ta razlika, tu smo prešli granicu, tu smo prešli granicu, to je bit i nećemo stat o tome govorit, o tome nećemo stat govorit. To nije sigurno uzrokovala komunistička Kina. Ja mislim da nije tu bio taj vanjski utjecaj. Bitno je da o tome vodimo računa.

Tu temu smo nekoliko puta otvorili kao i teme Marakeša, teme Istambulske konvencije i tzv. krađu referenduma. Što se tiče hrvatske granice nju štite hrvatski policajci, štite ju učinkovito, štite je na način da idemo prema šengenskom prostoru, štite je sukladno hrvatskim zakonima.

Što se tiče teze o krađi referenduma, predsjednik kluba Bačić vam je objasnio što se dogodilo, a zaista je nevjerojatno da toliko sada dugo od jasno utvrđenih činjenica da nije bilo dovoljno potpisa tezu o nekoj krađi plasirate dalje. Ta teza o krađi, to vama govorim g. Miletić iz MOST-a, ima jedino za cilj da ponovno huška ljude protiv vlade i protiv HDZ-a. Zbog čega? Zbog toga što ovaj ovdje SDP koji je cijeli mandat propustio da ratificira Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti obitelji i žena od nasilja jer nisu imali što, novaca, nisu imali vremena, nisu imali hrabrosti, … [[Govornik se ne razumije]] ratificiran da bi pojačao obranu od fenomena nasilja u obitelji i nasilja nad ženama ovdje cijeli mandat nego su čekali da dođe HDZ i da kaže da mi ćemo to ratificirat zato što smo protiv nasilja. Vi ste isto sigurno protiv nasilja. Kao i ne znam koliki broj vlada i zemalja u Europi i to demokršćanskih vlada koji nemaju problem s tim tekstom.

Moramo podsjetit javnost evo ministrica bivša Murganić se smije, zombija nema, nema ih. Jel tako da ih nema gospođo Borić? E, to je dobro. Uglavnom mi ćemo raditi svoj posao kao što smo ga radili do sada. Zadnja poruka kad sam vas pozvao nakon izbora, još nismo bili formirali vladu, na dijalog, svi ste odbili. Bilo vas je valjda sram doći u Vladu, a sad vapite za dijalogom.

Zahvaljujem predsjedniku Vlade. Idemo redom, prvi je na redu zastupnik Hrvoje Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade vidim da pratite moj Facebook pa onda malo odskrolajte do 5. veljače gdje sam prvi u saboru govorio o opasnosti korone epidemije dok su vaši HDZ-ovci bili malo drugačijeg stava pa čak i vi osobno. Ja se s vama neću rugati i ismijavati vas kako to radi npr. predsjednik države i govoriti o kroasanima, ali niste frajer, čak niste bili ni frajer ni onaj put kad ste trčali za Grmojom ovdje po saboru, toliko o ovo nije bila povreda Poslovnika, ovo je bilo ne znam što i dobivate opomenu. Izvolite.

Stvar je u tome da vi zapravo na ono što sam izgovorila nemate nikakve argumente. To što imate eutanazirani DORH ne znači da mi koji znamo čitati ne znamo šta piše u Članku 23., 24.

Dobivate opomenu ovo nije povreda Poslovnika ovo je bila isto tako neka vrsta replike. Sada je na redu kolegica Ahmetović, isto tako povreda Poslovnika. Predsjedniče sabora, premijer je povrijedio Članak 238. stavak 5. omalovažavajući i vrijeđajući zastupnike, premijeru vi ste ovdje gost, a zastupnici imaju pravo postavljati pitanja. Ne trebate nam docirati, inače ja nisam iz Nove Gradiške nego iz Omišlja gdje je LNG terminal u koji se ne usudite još uvijek doći i objasniti stanovnicima zašto im je on potreban. Hvala lijepa. Kolegice Ahmetović, ja ne znam kakva je vaša praksa sa gostima, ali ovdje je gost koji je došao bio tretiran od pojedinih domaćina vrlo ružno. Pa mene su doma učili da budem ljubazan prema gostu, a i logično je da gost ako ga domaćin uvredi uzvrati istom mjerom. A još jedna stvar, predsjednik Vlade isto tako je domaćin jer je izabran isto tako u Hrvatski sabor, ali budući je pobijedio otišao je u Vladu. Kolega Dretar, izvolite. Eto onda da poželimo našem gostu dobrodošlicu u hrvatski parlament, ovaj vi ste gospodine Jandrokoviću već godinama odličan domaćin bio to gospodin Plenković ili netko drugi, tako da o vašoj kvaliteti, 238. hvala, 238. dozvolite da ipak ukažem bez ikakve potrebe za povišenim tonovima na ipak svojevrsno omalovažavanje zastupnice i zastupnika Domovinskog pokreta jer nitko od nas ne radikalizira hrvatsku javnost.

Meni je vrlo neobično, dakle čuo sam vrlo grube riječi upućene predsjedniku Vlade, pojedinim ministrima, riječi koje su bile svakako uvredljive i koje nisu bile primjerene, nismo reagirali, niti ja, niti ostali predsjedavajući. E sad vi koji ste te riječi, ne osobno vi, ali vaši kolege, upućivali prema Vladi sada bi, vi očekujete od mene da ja zbog istih razloga zbog kojih vama nisam dao opomenu da opominjem Vladu i da dajem povredu Poslovnika. To jednostavno tako ne ide. Malo ste tankoćutni, malo morate prihvatiti oštrinu debate i ono što radite sami vratit će vam se to je logično i jasno. Kolega Bulj izvolite. Premijer je povrijedio Članak 238., dobro nam došao premijer, drago mi je prije svega da se uvijek sjeti MOST-a i da ima nekakvu tihu patnju prema MOST-u ali je činjenica da je premijer uza sve što je napravio i što je govorio zaista grobar referendumskih inicijativa.

Kolega Miletić molim vas da se sjednete. Kolega Zekanović je povrijedio Članak 238. nazivajući i vrijeđajući i premijera i saborske zastupnike i potpredsjednika Vlade, ne smeta mu kad je on bio na listi HDZ-a da je bio u koaliciji i sa manjinskim zastupnicima, to mu ne smeta, ovo što je i potpredsjednik Vlade bio u Kninu to je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, ali smo odali pijetet svim žrtvama i evo čestitam i premijeru i njemu na toj hrabrosti. Kolegica Vesna Bedeković, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče.

Hvala lijepa predsjedniče. Smatram da je povrijeđen Članak 238. stavak 6. Poslovnika pri čemu velik broj zastupnika svojim ponašanjem odstupa od općih pravila ponašanja u saboru, dižući glas, neprimjerenim riječima, neprimjerenim izrazima vrijeđa ne samo predsjednika Vlade koji podnosi izvješće o 100 dana uspješnih ove Vlade, koriste neprimjerene izraze poput izraza grobari… Zahvaljujem kolegice Bedeković. Izvolite. Povreda Poslovnika čl. 238., alineja 5. dok je premijer ovdje vrijeđao konkretno mene i moje kolege iz zeleno-lijevog bloka zbog predloženih mjera za unapređenje upravljanja covid krizom, istovremeno je 6 liječničkih organizacija izdalo isto tako zahtjev za identičnim mjerama koje su im potrebne da bi mogli nastaviti raditi i da bi preživio ovaj sustav. Da li ćete i njima reći da ne znaju o čemu pričaju, da li ćete i njima reći da imate sve pod kontrolom i da su oni u krivu, a vi ste u pravu? I ne mislim da je predsjednik Vlade rekao bilo što grublje nego što je bilo upućeno njemu. Dakle, kada govorite da je on nekoga uvrijedio i vi ste uvrijedili njega i ne samo njega nego i brojne predstavnike Vlade, brojne kolegice i kolege i oni nisu reagirali, vi sada reagirate, to je malo licemjerno. Nikoga ja ne uzimam u zaštitu dajem svima opomene, ali mi je smiješno da vi koji vrlo grubo govorite, vrlo grubo govorite, često ste na rubu uvrede ne dobivate opomenu, a onda tražite da druge opominju kada vam vrate na isti način, nije korektno. Izvolite kolega Zekanović. Dobro. I kolega Bulj. Izvolite.

Nitko nije cvilio iznosili su svoja mišljenja.

Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, a to je: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 43 Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Poštovani državni tajniče izvolite. Ja vas molim kolege i kolegice tko želi ostati u dvorani neka ostane, tko želi otići neka otiđe, hajmo nastaviti s radom.

Molim vas smirimo se malo sjednimo na svoja mjesta da državni tajnik može reći u ime predlagača. Sve vas srdačno pozdravljam. Dopustite mi da u ime Vlade RH obrazložim Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Zakonom o eksplozivnim tvarima i proizvodnji prometu oružja koji je donijet 2017. godine uređeno je područje proizvodnje, prometa, skladištenja, prijevoza, istraživanja, ispitivanja, ocjenjivanja sukladnosti i uporabe eksplozivnih tvari te proizvodnje, prometa, prijevoza, obilježavanja, označavanja i onesposobljavanja te maloprodaje pirotehničkih sredstava i oružja. Konačnim prijedlogom zakona koji se nalazi pred vama prije svega se predlaže izmijeniti radi usklađivanja sa dvije nove direktive o oružju i to Provedbenom direktivom 2019/68 od 16. siječnja 2019. godine o potvrđivanju tehničkih specifikacija za označavanje vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova u skladu sa Direktivom Vijeća o nadzoru nabave i posjedovanja oružja kojima je propisana veličina fonta slova i vrsta pisma kojima oružje može biti označeno te način označavanja nemetalnih materijala bitnih dijelova oružja ugradnjom metalne pločice te Provedbenom direktivom Komisije od 16. siječnja 2019. o utvrđivanje tehničkih specifikacija oružja za uzbunjivanje i signalizaciju kojom je propisana obveza državama članicama da osiguraju da oružje odnosno naprave koje je osmišljeno za uzbunjivanje, signalizaciju ili spašavanje života podliježe probirima radi utvrđivanja njihove usklađenost s tehničkim specifikacijama utvrđenim u prilogu dotične direktive odnosno da se takovo oružje ne bi moglo prepraviti u vatreno oružje. Radi usklađivanja sa ovom direktivom potrebno je odrediti nadležno tijelo koje će kontrolirati usklađenost takvog oružja s tehničkim specifikacijama i propisati obvezu razmjene informacije o rezultatima provjere s drugim državama članicama EU.

Postupak provjere i tehničke specifikacije detaljnije će biti propisani pravilnikom koji je potrebno donijeti u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga zakona. Nadalje, radi preciznijeg usklađenja s odredbama direktive odnosno ove dvije direktive koje se prenose u zakon izmijenjena su ranije i propisana značenja pojedinih pojmova, te su dodana značenja novih pojmova koji se koriste u ovome zakonu kao što su „isprava o oružju“, „naprave“, „nezakonita proizvodnja“, „nezakonita trgovina“, „muzej“, „posrednik“, „ugovor na daljinu“ i neki drugi važni pojmovi iz ovog područja odnosno ovoga zakona. Jednako tako u međuvremenu je došlo do velikog pritiska javnosti da se kroz izmjenu ovoga zakona potpuno zabrani prodaja, nabava, posjedovanje i uporaba petardi i redenika iz kategorije F2. Prema odredbama Direktive o pirotehničkim sredstvima, ta su sredstva, dakle svrstana u 2 kategorije, kategoriju F2 i F3, a odredbama trenutno važećeg zakona donijetog 2017.g. već je zabranjena prodaja, nabava i uporaba petardi i redenika iz kategorije F3, dakle sada se predlaže dodatno zabraniti uporabu za kategoriju F2. U protekle 2.g. zbog, dakle zabrane uporabe kategorije F3 znatno je manji broj ozlijeđenih građana uslijed uporabe pirotehničkih sredstava.

Uz to pored petardi i redenika, dakle u tu kategoriju spadaju i druge vrste pirotehničkih sredstava za zabavu koje su manje opasne i manje postoji opasnost od ozljeđivanja kao što su razne vrste raketa odnosno vatrometa. Međutim, iako je prodaja pirotehničkih sredstava dozvoljena samo punoljetnim osobama u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, a uporaba samo od 27. prosinca do 1. siječnja, brojne su prijave uznemirenih građana o zlouporabi petardi i redenika od maloljetnih osoba kojih unatoč izričitoj zabrani upotrebljavaju i izvan propisanog vremenskog razdoblja i na mjestima i u vrijeme kada je, kada su zakonom zabranjeni. Obzirom na navedeno Vlada RH u cilju zaštite života i zdravlja ljudi, s posebnim naglaskom na zaštitu zdravlja i života djece, ali i imovine i životinja, na prijedlog pravobraniteljice za djecu, te uz suglasnost drugih državnih tijela i potporu šire javnosti, pored već navedene zabrane petarde i redenika iz kategorije F3 građanima konačnim prijedlogom zakona predlaže i zabranu petardi i redenika iz kategorije F2, dakle svih. Obzirom da se pirotehnička sredstva naručuju u pravilu u prvom dijelu godine, te su naručene količine u ovo vrijeme sad već i plaćene i uvezene, a izgledno je da će se predmetni zakon, da će stupiti na snagu u razdoblju kada je građanima inače dozvoljena nabava pirotehničkih sredstava, te uvažavajući zahtjeve udruga poduzetnika za prolongiranjem roka primjene odredbi o zabrani pirotehničkih sredstava, oni navode i tešku financijsku situaciju koja je i dijelom uzrokovana i epidemijom korona virusa, u ovom prijedlogu, u konačnom prijedlogu zakona stipulirano je da će odredbe koje se odnose na zabranu petardi i redenika iz kategorije F2 da će stupiti na snagu 2. siječnja 2021.g., dakle neće se odnositi na ovu, ajmo tako nazvati, pirotehničku sezonu. Naime, važećim zakonom zabranjena je prodaja svih pirotehničkih sredstava kategorije F2 i F3 građanima u razdoblju od 2. siječnja pa do 15.12. U razdoblju od 2. siječnja do 26. 12. zabranjena je uporaba pirotehničkih sredstava, nije kupoprodaja. Oko, dakle zakon je inače bio na e-savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 30 dana u razdoblju od 8. siječnja do 7. veljače 2020.g. i u tom razdoblju zaprimljen je ukupno 791 komentar na taj nacrt prijedloga zakona, od čega se preko 750 komentara odnosilo na zabranu petardi i redenika kategorije F2 s najvećim brojem komentara, a najvećem broju komentara dana je potpora njihovoj zabrani. Manjem brojem komentara koji su bili uglavnom upućeni od trgovaca pirotehničkim sredstvima nije dana podrška predloženim zabranama, pa je s tim u vezi putem strukovne udruge pirotehničara, pirotehničke udruge za prodaju pirotehničkih sredstava održan je i sastanak sa uvoznicima i prodavateljima i objašnjena su im razlozi nakane zabrane i omogućavanje da ovu godinu im se dopusti prodaja odnosno da zakon u tom dijelu stupi na snagu 2. siječnja 2021.g. I dopustite na koncu da kažem nekoliko riječi o stradavanju od pirotehnike, to je uvijek potrebno iznova naglašavati. U ovoj sezoni od 15.12.2017. do 8. siječnja '18. ozlijeđeno je bilo 16 osoba, od čega 5-ero djece mlađe od 14.g. Godinu iza toga ozlijeđene su 23 osobe, od čega je 6 djece mlađe od 14 godina te 8 maloljetnika u dobi od 14 do 18, a u protekloj, proteklom razdoblju krajem prošle i početkom ove godine ozlijeđeno je 14 osoba od čega 2 maloljetnika i to teže, a 6 djece i 1 maloljetnik lakše.

Slijedom svega ovdje izrečenog predloženim izmjenama i dopuna zakona u pravni poredak RH preuzet će se navedene provedbene direktive te stvoriti preduvjeti za poboljšanje postojećih odredbi zakona i uočene i otkloniti uočene pogreške i nedostaci u trenutno važećim odredbama.

Poštovani državni tajniče, ako je istina, tj. ako su točni ovi podaci koji evo i udruga pirotehnička strukovna koju ste vi spomenuli iznijela mislim preko Hrvatske udruge poslodavaca da je ovo industrija teška nekakvih 150 miliona kuna godišnje, zanima me upravo na tim sastancima jedan od glavnih njihovih aduta što ja mislim da je definitivno MUP treba skrenut pozornost na to, ako imamo industriju tešku 150 milijuna kuna godišnje velika je bojazan upravo crnog tržišta. Tako da zanima me sa strane ministarstva jesu li se već napravile nekakve analize ili pripreme da se spriječi možda ovaj bujanje upravo crnog tržišta vezano za pirotehniku nakon svih ovih zabrana koje stupe na snagu.

Kako nema smisla kupovati takva sredstva kojih ne možete upotrebljavati, a uporaba je prilično čujna jer je jako glasna, dakle vjerujemo da će njihova uporaba nakon potpune zabrane biti svedena na najmanju moguću mjeru i naravno da će se i oštro sankcionirati, a sa Državnim inspektoratom i drugim tijelima se inače kvalitetno postupa i radi i pokušava spriječiti nezakonita uporaba i stradavanje ljudi, djece i životinja. Državni tajniče, kolegice i kolege pa kada raspravljamo o oružju, donosimo propise vezane za oružje u biti mi donosimo odluke za one koji se drže reda, koji imaju sve legalno prijavljeno ili za držanje ili za nošenje. Ono što je na crnom tržištu to ne znamo. I ti koji se drže crnog tržišta doslovno rade što žele. Međutim, javio sam se za repliku zbog dopisa Strukovne pirotehničke udruge koja tvrdi da su brojni naši gospodarstvenici koji se bave trgovinom pirotehnike već naručili na svjetskom tržištu pirotehničke preparate. I sad oni tvrde da će imati velike gubite jer su naručili, možda jednim dijelom platili i traže jedno razumno prijelazno razdoblje. Pa me zanima da li je bio kakav razgovor s njima da se to stavi u neki okvir da mogu [[Upadica: Hvala.]] gospodarski to podnijeti.

Inače ta su sredstva dozvoljena prodavati u specijaliziranim prodavaonicama pirotehničkih sredstava kojih ima ukupno 581 sa dopuštenjem MUP-a, dakle poprilično možete svugdje vidjeti te natpise i u prodavaonicama oružja i streljiva kojih ima 133. Dakle, ukupno u 714 prodavaonica je moguće prodavati pirotehnička sredstva, naravno dozvoljena. Evo zahvaljujem potpredsjedniče. Državni tajniče vi ste rekli da je vrijeme distribucije pirotehnike određeno, međutim mi smo svjedoci da to nije baš tako i da se to može naći u trgovini prije nego stupe ovi datumi na snagu. Mene zanima što zakonodavac može poduzeti da se to spriječi odnosno koje mjere možete poduzeti da bi se zaštitili oni najslabiji, a to su naša djeca.

Dakle, svake godine sve manje takovih sredstava se prodaje, sve je manje stradalih, ali još uvijek imamo stradale pogotovo djecu koja dovoljno ne razumiju opasnost od uporabe pirotehničkih sredstava i naša je nakana da ovim izmjenama i dopunama spriječimo.

Ne, Prelazimo na raspravu, pa će prvi govoriti u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovani zastupnik Davor Dretar, izvolite.

Dobar dan i hvala lijepa poštovanom potpredsjedniku sabora i poštovanom državnom tajniku, kolegice i kolege i vama lijepi pozdrav. Eto da prođemo malo i kroz ovu drugu točku dnevnoga reda. U ime Domovinskog pokreta, eto možda jedna malo šira slika svega ovoga. Nalazimo se u teškim vremenima, svjedočimo užasnim terorističkim napadima u Francuskoj i u Austriji, a i sami smo nedavno ovdje u našoj neposrednoj blizini na Trgu sv. Marka vidjeli i osjetili što se dogodi kada oružje dođe u ruke psihički nestabilnih osoba, pa nam je svima jasno da i ovaj zakon odnosno prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona stvaraju ono što nam stvarno treba, jedan dobar zakon koji će se brinuti o našoj sigurnosti jer to nam je čini mi se važnije nego ikada. Samo da se vratim na nekoliko trenutaka na jedan članak koji je nedavno preciznije prošle godine objavljen u jednim hrvatskih dnevnim novinama u kojem je novinar uspio za samo 48 sati na crnome tržištu doći do automatske puške popularno zvanog kalašnjikova i to za tek nekoliko stotina EUR-a. Dakle, svima nam je jasno da je takvo oružje oružje koje se još uvijek nalazi na ulicama odnosno u kućama izuzetno velika sigurnosna prijetnja. Dozvolite da vas još jednom podsjetim i na Damira Novaka, ne znam sjeća li se itko Damira Novaka, opernog pjevača HNK koji je na samu Staru Godinu 2000. pogođen metkom iz pješadijskog, pješačkog, ispričavam se, naoružanja dok je šetao ispred svoje kuće i nažalost napustio nas je samo 7 dana poslije, počinitelj naravno nikada nije pronađen. Velike količine oružja i streljiva i dan danas se u Hrvatskoj nalaze u vlasništvu mnogih osoba, neke od njih sklone su naravno i to oružje upotrijebiti na crnom tržištu ostvarujući tako zaradu, koristeći ga i za kriminalne činove. Zato još jednom u ime Domovinskog pokreta i vjerujem svih razumnih osoba ove zemlje apeliram na sve te osobe da oružje i streljivo koje nelegalno posjeduju u što kraćem roku vrate u najbližu policijsku postaju jer eto postojeći zakoni omogućavaju im da to učine anonimno i bez ikakvih administrativnih prepreka ili kazni. Nelegalno oružje moramo ukloniti iz našega društva i zato i pozivam nadležne institucije da pojačaju medijsku vidljivost kampanja kao što su one „zbogom oružje“ ili kasnije nazvano „manje oružja manje tragedije“ i da se pri tom ne štede financijska sredstva jer cijena ljudskoga života ne može se izraziti novcem. Jednako tako Domovinski pokret zalaže se i za još snažniju kontrolu osoba koje legalno posjeduju oružje, zalažemo se za češće, strože i detaljnije liječničke preglede, te naravno konstantni nadzor nad skladištenjem i čuvanjem vatrenog oružja i naprava namijenjenih u bilo koje svrhe. Što se tiče eksplozivnih tvari, one se koriste u mnogim segmentima gospodarstva, pa čak i običan laik poput mene zna da su potrebna u rudarstvu, u građevinskoj industriji i cestogradnji. Ovim izmjenama i dopunama zakona, koliko smo primijetili, dodatno se osigurava njihova proizvodnja, dostupnost, te sustavi kontrole, nabavke i skladištenja takvih tvari. Jednako kao i za oružje i Domovinski pokret se zalaže za izuzetno strogu kontrolu tržišta eksplozivnih tvari, nadzor legalnog tržišta i borbu protiv nelegalnog. I sami znamo koliko nas zabrinjavaju novinski članci o povremenim podmetanjima eksplozivnih naprava pod automobile ili u lokale ili kuće i jasno nam je da takvi činovi stvaraju iznimnu nelagodu i osjećaj nesigurnosti kod hrvatskih građana. Da se malo osvrnem i na ovu prošlu raspravu ovdje, a opet i kroz prizmu ovog prijedloga zakona. Kao stranka koja je nedavno prozvana strankom koja radikalizira stanje u društvu i potiče osobe na terorističke akte, njezini zastupnici i zastupnice prozvani radikalima, skoro pa teroristima koje treba odvojiti tzv. sanitarnim kordonom, a možemo pretpostaviti i zabraniti, ipak slobodni smo zaključiti da je stanje u državi teško. Niti vladajućoj koaliciji nije lako, ali izmiče kontroli i optuživati nekog drugog da radikalizira stvarnost u stvari je istinska i prava radikalizacija hrvatskih građana. Nitko iz Domovinskog pokreta ne zaziva nasilan način rješavanja društvenih problema, baš nasuprot. Poznate su nam strahote rata iz kojeg smo izašli pobjednički i nikome i nikada ne želimo da se isto ponovi. Hrvatsko društvo vapi za korjenitim promjenama, ali na razuman demokratski način bez sigurnosnih ugroza i posebno bez stranački dirigiranih istraga oporbenih zastupnika, stvaranja imaginarnih sanitarnih kordona za koje možemo samo sa užasom pretpostaviti što bi mogli značili i u koja bi nas vremena mogli vratiti. Kada smo eto već i kod zadnjeg dijela ovog zakonskog prijedloga odnosno prijedloga izmjena spomenimo da se nalazimo u studenom i unatoč teškoj gospodarskoj situaciji i korona krizi uskoro će doći doba za slavlje. No, željeli bi zamoliti da to slavlje prođe bez pucnjave, bez rafala u zrak i po mogućnosti bez petardi odnosno uz njihovo razumno korištenje. Ovim izmjenama predviđaju se zabrane prodaje petardi i redenika građanima za osnovne potrebe u određenim kategorijama, a ostala dozvoljena pirotehnička sredstva dozvoljeno je prodavati građanima starijim od 18.g. u periodu od 15. prosinca do 1. siječnja. Nažalost, svake smo godine svjedoci ozljeda koje najčešće naši mladi sugrađani doživljavaju rukovanjem, neispravnim rukovanjem pirotehničkim sredstvima, najčešće naravno i ta pirotehnička sredstva dolaze sa crnog tržišta. Brojke su stvarno strašne kada zamišljamo da se radi o djeci mlađoj ponekada i od 14 godina, 15 ili 16. Radi se o ozljedama šake, prstiju na rukama, organima vida i sluha koji ozbiljno tim mladim ljudima umanjuju sposobnost kvalitetnog sudjelovanja u društvu i životu. Dakle, Domovinski pokret zalaže se za još strožu kontrolu tržišta, a na onom crnom, što mi je, evo, drago da su i zastupnici HDZ-a postavili pitanje, treba stvarno uložiti sredstva i omogućiti policiji zakonski okvir da na kvalitetan način sprovede ukidanje crnoga tržišta i naravno, adekvatno kažnjavanje svih onih koji na njemu namjeravaju ostvariti zaradu. Korištenje petardi dovodi do teških ozljeda, plaši ljude, zagađuje zrak, stvara neželjenu buku i onečišćuje okoliš. Ne smijemo zaboraviti, iako oni nisu ovdje sa nama u Hrvatskom saboru, to su naši kućni ljubimci i životinje koje nerijetko završe ozlijeđene, smrtno stradaju pokušavajući se skloniti od eksplozija ili ih pak pogodi zatajenje srca. Spomenuli smo ovdje i jedan dio zainteresirane javnosti, a to su i udruge, odnosno poduzetnici koji se bave trgovinom pirotehničkim sredstvima. Spominjali smo, evo, ovdje i možda produženje zakonskog roka za implementaciju ovog zakona, da im omogućimo, naravno, da isprazne svoja skladišta i da u ovim teškim vremenima pogođenima Covidom, eto, barem, ostvare nekakvu zaradu. Uglavnom Domovinski pokret podržat će ove izmjene i dopune zakona, ali ćemo kroz amandmane zatražiti da se skrati rok prodaje dozvoljenih pirotehničkih sredstava kategorije F2 i F3 te naravno njihovo korištenje jer smatramo da bi to trebalo ograničiti isključivo na 2, maksimalno 3 dana, tamo negdje pri kraju jedne i početkom 2. godine. Dakle, da vam zaključno kažem, iako su možda i dio naše tradicije, porijeklom sam iz Hrvatskog zagorja gdje se često naši dragi Zagorci okupe u kuburaška društva i onda se vole uz dim baruta dobro proveseliti, ali ipak apelirao bih, i u ime Domovinskog pokreta i u ime svih nas ovdje i podsjetio, pucnjave i eksplozija nisu zabava. Trajna invalidnost strašna je posljedica. Sljedeći klub zastupnika je onaj zeleno-lijevog bloka u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Vilim Matula, izvolite.

Zahvaljujem potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Mi u Klubu zastupnika zeleno-lijevog bloka svakako podržavamo kontrolu prometa oružjem, eksplozivnim tvarima, drženju oružja i u ovom slučaju, u ovim izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima i prometu oružja imamo neke prijedlog u tom smjeru. Dakle u čl. 3 kojim se mijenja čl. 3 zakona dodaje se točka 13.b koja definira nezakonito trgovanje i sada tu stoji da je nezakonito trgovanje nabava, prodaja, isporuka, prijevoz ili transfer oružja, dok mi predlažemo da se još doda i riječ najam, posuđivanje. Uvjereni smo da to jednako tako može smanjiti potrebu ljudi da drže kod kuće, a pogotovo oni koji su ili pozvani, ne znam, u lov ili negdje i koji inače nemaju tu potrebu, ne vidim razloga da bi baš morali nabavljati ili ići tražiti dozvolu za oružje. Ista stvar se predlaže da se doda u točki 31. spomenutog zakona gdje se definiraju djelatnosti ili poslovanja posrednika u trgovini oružjem koji može pregovarati ili ugovarati transakcije za kupnju ili prodaju, ali mi predlažemo i za najam. Tu se zapravo govori o privatizaciji osposobljavanja za rad s eksplozivima i za rad sa korištenjem oružja. Mi nikako ne vidimo da je dobro da odjednom to iz državnog i iz javnog sektora dajemo privatnicima da privatnici postaju oni koji će druge osposobljavati za rad sa eksplozivnim sredstvima, za rad sa oružjem. Razumijemo da postoje te privatne zaštitarske firme i sve, međutim, ne vidim zašto to ne bi ostalo u rukama javnog sektora da samo on daje certifikat i da samo on daje osposobljavanje za rad eksplozivnim sredstvima, kao i za rad sa korištenjem oružja.

Znači predlaže se da se taj rok izbaci iz zakona. Mi ne vidimo zbog čega, mi predlažemo da se vrati rok na maksimalno 4 godine jer to odobrenje vezano za rad s eksplozivnim sredstvima i sa oružjem, svakako bi moralo imati nekakav određeni rok, 4 godine primjene rok i za tako ozbiljan i odgovoran i opasan posao, ne vidim zbog čega država ne bi tražila da se te ljude svake 4 godine nanovo pregleda i certificira.

To se čini normalno, ali zašto se daje rok od samo 15 dana? Ako čovjek koji je stručnjak i prodaje oružje i tu opremu i zaključi da je nešto sumnjivo i sada on sa svojim šefom, mi to stvarno ne razumijemo, zbog čega je to 15 dana, kad vi to bilo za očekivati, pogotovo za ove situacije koje se mogu dogoditi, da to bude odmah. Znam da na crnom tržištu se ... [[Govornik se ne razumije.]] ali ako već zakon prepoznaje da je, da mogu biti sumnjive transakcije, ovaj, ne vidimo zbog čega to ne bi bilo u roku od 24 sata. Troškovi onesposobljavanja vatrenog oružja na teret državnog proračuna, po nama. Ako su se ljudi odlučili, pogotovo sa ovakvom tragedijom koja se dogodila na Markovom trgu, ako se čovjek napokon odluči da neće imati u bunkeru arsenal oružja i sve ono što je neprijavljeno i ima potrebu to dati na onesposobljavanje, e sada mi njemu naplaćujemo onesposobljavanje. Mislimo da to, dapače, a da treba tu država to stimulirati i da treba itekako sudjelovati i platiti to onesposobljavanje.

To isto držimo da se takvo oružje mora uništiti ono koje, jer to je dodatna kazna za onoga tko je nezakonito koristio oružje, a ne da se njemu daje mogućnost da on to pokloni ili da ili čak da prodaje osobama, obrtima ili građanima. Sada još ostaje ovo pitanje stručnosti i zdravstvene sposobnosti. U čl. 25. kojim se mijenja čl. 62., vi uvodite novi stavak 1. gdje ste izostavili potrebu da osobe koje obavljaju prodaju u odobrenim prodavaonicama, da one moraju biti stručno osposobljene i što je vrlo važno, zdravstveno sposobne. Nije nam jasno zašto se taj uvjet izbacio iz zakona i tražimo da se svakako vrati, pogotovo zdravstvena, psihička, zdravlja je itekako važno, ali u svakom drugom smislu ne vidimo zbog čega ne bi imao tu potvrdu da je stručno osposobljen i da je zdravstveno sposoban.

Eto, to bi bili prijedlozi ... [[Govornik nije uključen.]] zeleno-lijevog bloka. Sljedeći klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Matko Kuzmanić.

Hvala uvaženi potpredsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Osobno sam vlasnik udomljenog psa i imam, imao sam susjeda, klinca koji je nažalost stradao od petardi i ova priča sa zabranom petardi je nešto što izuzetno pohvaljujem jer koliko znam, godišnje u svijetu, otprilike 10 tisuća kućnih ljubimaca strada samo zbog petardi i zbog svih tih trauma koje dožive zbog toga. Ali, isto tako, član sam i nekoliko streljačkih udruženja, pa vam moram reći da se s ovim zakonom ovdje provlači neke stvari koje nikako ne idu na ruku ni na našim gospodarstvenicima ni našim trgovcima ni ljudima koji su legalni posjednici oružja. Naime, svi znamo za ove nemile događaje koji su se dogodili evo, nažalost i u Beču prije par dana i na Markovom trgu ovdje prije 15-tak, 20 dana i jednu stvar koju mislim da svi moramo znati, a to je da 98% slučajeva incidenata sa vatrenim oružjem se dešava sa ilegalnim vatrenim oružjem. Znači samo 2% incidenata, u što spadaju i policija i zaštitari, kad bi se oni izvukli iz toga i ne znam, primopredaja njihovih smjena, to bi čak palo na 0,5% incidenata, tako da svi incidenti koji se dešavaju, upravo se dešavaju zbog zloupotrebe na crnom tržištu, nelegalnog vatrenog oružja koje još uvijek kod nas posjeduju građani, što nama daje, mi u Klubu SDP-a smatramo da trebamo učiniti sve da što više oružja sa ilegalnog crnog tržišta se povuče u, putem projekata MUP-a u državu i da se građani jednostavno riješi toga. Jer nije dovoljno očito samo uputiti apel građanima da vrate oružje, možda ćemo morati ići korak dalje i naći neka sredstva u proračunu da otkupimo to nelegalno oružje, da ponudimo građanima kunu za metak, 1500 kuna za komad vatrenog oružja, pa će možda te brojke biti bolje. Siguran sam da za to možemo naći sredstva jer jedan ljudski život vrijedi puno više nego 10 milijuna kuna ili 20 milijuna kuna koliko bi nas u konačnici to moglo koštati. Ono što moramo ovdje primijetiti da se osim tih izmjena koje su pozitivne u ovom zakonu rade neke izmjene koje su po meni stvarno nelogične, a sad ću vam prvo pročitati direktivu Vijeća EU o nadzoru nabave i posjedovanja oružja koje je temelj onoga za što ću vam reći, koju ste vi, moram reći, loše prepisali i loše primijenili u ovome. A ona u čl. 6. kaže: „Za zaštitu ključne infrastrukture trgovačkog brodovlja, konvoja visoke vrijednosti i osjetljivih prostora, kao i za potrebe nacionalne obrane, te u obrazovne, kulturne i istraživačke i povijesne svrhe ne dovodeći u pitanje st. 1. nadležna tijela mogu iznimno i na propisno obrazložen način u pojedinačnim slučajevima izdati odobrenja za vatreno oružje i bitne dijelove i streljivo razvrstano u kategoriju A kada to nije u suprotnosti sa javnom sigurnošću i javnim redom.“ Znači radi se o tvrtkama koje su kod nas ovlaštene za trgovinu i prodaju vatrenog oružja. Države članice trgovcima oružja i posrednicima mogu odobriti da u okviru svoje profesionalne djelatnosti nabavljaju, proizvode, onesposobljavaju, popravljaju, dobavljaju, transferiraju i posjeduju vatreno oružje, bitne dijelove i streljivo razvrstano u kategoriju A, a podložno strogim sigurnosnim uvjetima.“ Naime, to se išlo u smjeru samo s jednom stvari, a to je i da jedna od osnovnih postavki ovog zakona bi trebala biti da se omogući lakše poslovanje ovlaštenim pravnim osobama, a ne da im se u ovako složenim uvjetima još više zagorčaju životi. Problemi oružja kategorije A su ti da ne postoji način na koji ovlašteni trgovac može kupiti oružje iste kategorije, dati ga na preinaku da to bude paradno akustičko oružje, te prodati po zakonu dozvoljenoj skupini korisnika tj. filmsko oružje, a istovremeno se takvo oružje uvozi i koristi za snimanje filmova iako je protuzakonito. Zatim, proizvodnja i ispitivanje dodataka oružju, spremnici, članci, redenike, baterijske svjetiljke, laseri, rukohvati, nogice, nosači ciljnika, tko će to oružje uvesti, prodati proizvođaču ili konstrukcijskoj tvrtki? Dakle, tvrtkama koje nisu proizvođači oružja, a kako bi mogli ispitati svoje proizvode. Npr. da li danas neko u Hrvatskoj može proizvoditi pancirne prsluke? Ne može. Da li danas neko, odnosno može li ih, ne može ispitivati zato što je zabranjena njegovoj firmi korištenje pancirnog streljiva koje je zabranjeno Zakonom o posjedovanju oružja. Isto tako da li može neka tvrtka danas u Hrvatskoj proizvoditi za banke i za, ne znam, veleposlanstva i ko već koristi zaštitne, zaštitne ove kabine i to? Da li tvrtka HS Produkt može sutra po ovome imati oružje s kojim može ispitati streljivo da, da bi njihovo oružje bilo u funkciji da bi ga mogli prodavati, da ne kažemo, ne znam, tvrtkama koje proizvode kacige i sličnu zaštitnu opremu. Znači, one su s ovim najviše ugrožene, a također i naši trgovci. Znači kako proizvesti kompenzator, a koji nije oružje i kako ga ispitati za vojne potrebe ili izvoz, na koji način? Kako to državni tajniče vi nama možete objasniti?

Znači, mi prvo nešto dozvolimo, pa nakon toga zabranimo. A onda ako usvojimo ovaj zakon mi ćemo velik broj naših privatnih vlasnika oružja dovest u sukob sa zakonom, a kako? Evo ovako, u čl. 25. kaže: „Prodaja na malo i posjedovanje vatrenog oružja iz kategorije A posebnog propisa, njegovih bitnih dijelova i njemu pripadajućih spremnika nije dozvoljeno.“ Naime, danas se za isto oružje koriste spremnici za neko oružje koje spada u kategoriju A i nije dozvoljeno i u nekoj kategoriji B i C dozvoljeno građanima. Na koji način ćete vi ako zabranite spremnike, vi ste automatski u Hrvatskoj, ne znam, 100 000 ljudi doveli u prekršaj, na koji način to možete ispravit? Znači, zakon ne može biti na štetu naših poduzetnika i ne može bit na štetu naših građana i da ne kažem ovdje da u zakonu ste propisali C.I.P.-ovanje svakog oružja, što je, što je, što je obaveza ako neko uvozi oružje iz SAD-a ili negdje i želi ga prodati u državama članicama EU, C.I.P.-ovanje je obavezno. Al ako neka naša tvrtka to isto oružje uvozi i prodaje ga npr. u Albaniju koja ne podliježe C.I.P.-u, zbog čega njemu stvarati dodatan trošak i on samim tim nije konkurentan u toj međunarodnoj trgovini? A isti poduzetnik iz Slovenije, isti poduzetnik iz Austrije, isti poduzetnik iz Njemačke ne mora to napraviti. Znači, loše prepisujemo direktive i prepisujemo ih na štetu naših trgovaca.

O filmskom oružju sam rekao, znači ne postoji način na koji se to u Hrvatskoj može prepraviti i najveći prekršitelji bi bili, znate ko, Jadran film, MUP i MORH jel oni su u posjedu takvog oružja koje sada spada u kategoriju A, a radi se o oružju koje je automatsko, ali ne ispaljuje projektile nego isključivo ćorke ili ispaljuje, ne ispaljuje nikakve opasne tvari, znači koriste isključivo za filmske i za nekakve, ne znam, scenske nastupe, kazalište i slično. Još što sam htio naglasiti, a to je da, da to sam vam napomenuo, to je vatreno oružje koje se proizvodi u RH u svrhu prodaje kupcima izvan područja RH u zemlje koje ne priznaju ispitivanje i obilježavanje … [[Govornik se ne razumije]] vatrenog oružja sukladno regulativi C.I.P.-a ne vidim potrebu za tim. Uglavnom, Klub SDP-a apsolutno podržava i naš je prijedlog da MUP krene s jednim kvalitetnim programom otkupa nelegalnog streljiva i nelegalnog oružja koje se nalazi u, u, u vlasništvu naših građana odnosno u nelegalnom posjedu i da na taj način vratimo sigurnost na naše ulice. Također podržavamo i ovu zabranu petardi i koja ne služi nažalost ničemu, ne znam kakve su tu tradicijske, to su ne znam, nekakve gluposti o kojima pričamo, znači samo se ozljeđuju djeca i, i ne znam stradavaju kućni ljubimci. A što se tiče same trgovine i ovog legalnog dijela, tu ljudi prolaze stroge kontrole i evo same statistike govore tome u prilog, znači svega 2% ukupnih incidenata uključujući i policiju i zaštitare i vojsku su incidenti sa legalnim oružjem. Znači mi ovdje s ovim zakonom pričamo od onih 2% ljudi koji se u pravilu pridržavaju propisa i koji u pravilu se nalaze pred svim ovim barijerama koje, koje danas mi njima stavljamo na teret, a evo vidimo da druge članice EU i da one iste direktive na koje se mi pozivamo upravo kažu drugačije, pa vas molim da ove moje prijedloge uvažite, pa kad zakon dođe u drugo čitanje nadam se da ove stvari oko spremnika, oko C.I.P.-ovanja i oko nabavljanja ovog paradnog naoružanja da će to biti malo izmijenjeno jel to stvarno nema smisla.

Hvala g. potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Zakon o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja donesen je u kolovozu 2017., a ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona na neki način ima 3 grupe razloga i odnosne se samo na određene paragrafe odnosno članke ovoga zakona kojima zapravo po pravilima ponašanja u HS možemo samo raspravljati. Prva grupa razloga je da se ovim zakonom, zakonskim prijedlogom usklađuje sa, zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU, preuzimanjem provedbe Direktive Komisije EU o utvrđivanju tehničkih specifikacija za označivanje vatrenog oružja iz 2019., Direktive vijeća o nadzoru i nabavi i posjedovanju oružja, te provedbene Direktive Komisije EU o utvrđivanju tehničkih specifikacija oružja za uzbunjivanje i signalizaciju. Druga grupa razloga su pokazatelji o ozlijeđenim osobama zbog uporabe pirotehnike tijekom blagdana. Podaci su, kao što je već rečeno, '17. na '18.g. bilo je 16 ozlijeđenih osoba, '18. na '19. 23. Statistički gledano, prema statističkim podacima na oko milijun građana koji koriste ta pirotehnička sredstva ozlijeđeno je oko 20-tak osoba godišnje. Treća grupa razloga je nedorečenost postojećeg zakona jel kako se navodi prema odredbama čl. 62. važećeg zakona građanima je zabranjena nabava i uporaba petardi i redenika kategorije F3 tijekom cijele godine, a zbog manjkavosti odredbe nije bilo zabranjeno posjedovanje takvih pirotehničkih sredstava.

Ovdje jednom možemo napraviti jednu digresiju i pitati ko je odgovoran za tako, zbog neusklađenosti odnosno propusta da se nije kažnjavalo?

Ono što je dobro to je da je u prilogu prijedloga ovoga zakona dostavljena i izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom Hrvatske i unije, tako da se u toj izjavi vidi da su ove osnovne, osnovni članci ovdje što se u prijedlogu, čitamo ih pod brojevima 1, 2, 3 i 10, da je to zapravo ili u potpunosti ili djelomično preuzeto iz ovih direktiva zbog kojih se i pokreće ovaj, promjene ovoga zakona. Predložene, kako je rečeno, predložena zakonska rješenja imaju za cilj s jedne strane smanjiti broj ozlijeđenih osoba, a najviše je stradalo djece kao što smo čuli, ali i broj smrtno stradalih i ozlijeđenih životinja. U prilogu ovoga prijedloga zakona nad cca. 500 stranica dat je prijedlog, pregled primjedbi iz javne rasprave, mislim da je rečeno da ima negdje oko 700 ovih primjedbi.

Čl. 25. glasi da podsjetim zabrana „zabranjena je prodaja petardi i redenika kategorije F2 i F3 građanima za osnovne, osobne potrebe, a ostala dozvoljena pirotehnička sredstva kategorije F1 i F3 dozvoljeno je prodavati građanima starijima od 18.g. u periodu od 15. prosinca do 1. siječnja“ itd. Najveći broj primjedbi u javnoj raspravi potječe od udruga i članova Udruga za zaštitu životinja koji pozdravljaju donošenje ovoga zakona. Većina primjedbi iz javne rasprave je prihvaćena. Jedni smatraju da treba zabraniti prodaju i uporabu petardi tijekom cijele godine, strahuju za dobrobit svojih životinja, ali i za dobrobit ostalih kućnih ljubimaca i divljih životinja. Drugi pak smatraju da niz ljudi će ostati bez posla zbog ovoga zakona, da se pretjeruje zabranom uporabe petardi jer predložene mjere vode zabrani slavljenja proslave Nove Godine u konačnici, te da nije praksa u ostalim državama EU, pa se navodi Italija, Njemačka, Austrija, Nizozemska, državama koje nisu zabranile pirotehniku, a dopušteno im je i 3 dana pucanja, pa imaju 5 puta jače petarde nego što je to dozvoljeno ovim zakonom. Da bi se ove opreke na neki način našle pod jednim objektivnim nazivnikom, zajedničkim nazivnikom odnosno nazivnikom na koji se mogu razriješiti bez dodatnih sukobljavanja bilo bi dobro da u drugom čitanju predlagatelj da pregled kako je zakonski regulirana uporaba sporne pirotehnike u drugim članicama EU. Mislim da bi to samo pojačalo i ove moguće tenzije, pojačalo tumačenja, a moguće tenzije smanjilo. S druge pak strane moramo biti isto tako svjesni da tehnologije zastarijevaju i htjeli mi to priznati ili ne i ova pirotehnička sredstva su dio običaja, tradicije bez obzira na sve ove negativne posljedice, pa moramo biti spremni na to da i ova tehnologija zastarijeva i da moramo s jedne strane reducirati i smanjiti na najmanju moguću mjeru negativne posljedice, ali se objektivno postavlja pitanje što je to što će zamijeniti ove tehnologije odnosno ova sredstva kako bismo te blagdane koje sve kulture slave na neki način opet imali, obogatili i imali, imali ih u dobrim, u dobrom raspoloženju dočekali svaki početak Nove, Nove Godine. Da li je to stimuliranje proizvodnje ovih sredstava bez, bez buke ili neka druga sredstva, ne znam, ali to je, to je čini mi se jedan problem o kojem kao sabor koji raspravlja samo o zakonima, pogotovo u ovakvom smislu u restriktivnim zakonima kao što je ovaj.

Sada ćemo prijeći na pojedinačnu raspravu. Međutim, prije toga ne mogu ne primijetiti da evo dva popodneva već predsjedam i sjećam se kako je strašno puno žući proliveno i strasti uloženo da se ukaže da se ograničava pravo zastupnicima da govore ako nisu u ovoj zgradi itd., niti jedna zastupnica i niti jedan zastupnik u ovom času nisu niti u jednoj drugoj dvorani, a i u ovoj dvorani nas ima otprilike polovica kolko nas ima, pa eto žao mi je radi toga i volio bih da nas ima više i da uistinu provodimo ono o čemu smo jako puno diskutirali jel? Kolega Matula izvolite, u čemu je povrijeđen Poslovnik? Uvjeren sam da je povrijeđen Poslovnik jer je ovo put da sam ovdje, neprekidno sam tamo i mislim da je čl. 238. na ovaj način povrijeđen jer ja sam neprekidno tamo, ovo je jedini trenutak da sam ovdje i samo sam ovdje da bi odslušao raspravu do kraja jer sam u njemu sudjelovao.

Ovaj idemo na pojedinačnu raspravu, pa će prvi govoriti poštovani zastupnik Ante Bačić, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče HS. Izvolite kolega, vi nešto dobacujete iz klupe? … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Ne možete. Kao što je ovo, otvorili smo raspravu, većinom smo se malo držali iako je pred nama izmjene i dopune Zakona o eksplozivnim tvarima, proizvodnji i prometu oružja, malo smo ovaj tu povezali sa jednim zakonom koji smo, mislim ima godinu dana, imali u prošlom sazivu ovdje o izmjenama i dopunama, a to je Zakon o oružju gdje ima neke malo i kontradikcije. Ali znam da evo i kad smo imali u raspravi Zakon o oružju bilo je upravo uvedene dodatne restrikcije i ovo što je evo i kolega prije mene i spominjao i vezano za zdravstveno stanje onoga koji posjeduje oružje i vezano za to što se događa s oružjem kada se preda, tako da bi tu trebalo samo malo usporedit i vidit jel postoji do drugog čitanja neke stvari koje se zovu zakon, a možda su konfliktne sa samim Zakonom o oružju. Sami državni tajnik, evo pozdrav i državnom tajniku, nas je upoznao sa direktivama radi kojih de facto i donosimo ove izmjene i dopune iako su, iako ovaj zakon uređuje područje i proizvodnje i prometa i prijevoza samoga skladištenja pirotehničkih sredstava i oružja, većinom je naglasak bio i što smo vidjeli kroz samu e-raspravu i samo savjetovanje vezano za zakon, većinom je bilo polemike oko pirotehnike i pirotehničkih sredstava, oko petardi, tako da je zanimljivo evo da na ovaj zakon je bilo prekoi, ja mislim 700 i nešto komentara koji su priloženi ministarstvu i na koje je ministarstvo odgovorilo i to pokazuje normalno i snagu određenih udruga kada im je neka tema bitna da se uključe i da daju svoje komentare i priloge i mislim da se dosta toga i usvojilo i da vidimo ovdje neki balans između i struke, između samih trgovaca upravo ovim sredstvima, ali normalno i udruga koje su se bunili na određene stvari.

Spominjali smo normalno vezano za petarde F2 i F3 kategorije odnos prema maloljetnicima, odnos prema onima koji kupuju, zabrane koje će nastupiti od 1.2.2021.g. vezano za samu prodaju i nabavu, ali smo spominjali i, normalno bitno je naglasiti i samu statistiku stradavanja upravo od ovakvih eksplozivnih sredstava posebice petardi i koliko to utječe isključivo na, na populaciju koja de facto to ne može ni kupiti, ne može to ni nabaviti, a to su maloljetnici.

Sad da ne ulazim u same razrede F1, F2, F3 i ostale koji su vezano za ova sredstva, naglasio bi samo na kraju ono što sam i u samoj replici. Dobro je da je MUP se našlo upravo sa strukovnom udrugom i sa predstavnicima samih trgovaca pirotehničkih sredstva, vidimo tu jedan disbalans i normalno da svako od njih ima dobre argumente i šta se tiče strane same udruge i broja ozlijeđenih kada se usporede sa drugim načinom ozljeđivanja. Samo usporedba ovo što je ovi profesor prije mene spominjao da bi trebali napraviti analizu i prema drugim zemljama jel vidimo da i statistički, kako su oni iznijeli, da u niti jednoj zemlji Europe nije zabranjeno u potpunosti prodaja pirotehnike, čak bila ona nalazila se na području EU ili izvan nje i ona bitna stavka, a to je da ipak moramo naglasiti ma koliko god se odnosilo na to da će trgovci ipak imati određene poteškoće u 2021.g., ova industrija od 150 milijuna kuna, koja evo po ovim podacima koji su oni iznijeli, zapošljava do 1000 ljudi tako da moramo itekako pripaziti, posebice od strane MUP-a na crno tržište koje od 2021. bi moglo znatnije porasti. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Matka Kuzmanića. Hvala poštovani potpredsjedniče. Drago mi je da je kolega Bačić primijetio ono što je i hvala mu na tome, a to je da je ovaj čl. 25. ovog zakona u direktnoj koliziji sa Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana. I kao što je ovo tržište od 150 milijuna kuna koliko kažete za pirotehnička sredstva veliko, ovo tržište koje se bavi između ostalog i nabavom opreme i za MUP i za MORH je puno veće. Jer što se nama sad upravo s ovim dogodilo?

Normalno imamo do drugog čitanja prilike ispraviti možda neke nedostatke i nešto što će možda i sami Odbor za zakonodavstvo ovaj pregledati i vidjeti, ali mislim da nema tu nekih problema za našu industriju kada pogledamo i sami HS Produkat, kada pogledamo općenito za domaću vojnu industriju znamo da je i hrvatski vojnik, a evo i policajac, obučen što se tiče same odjeće od kaciga i oružja, sve hrvatskim proizvodom, tako da mislim da oni podliježu svim dozvolama što se tiče samoga testiranja.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege saborski zastupnici. Evo ja ću se u svojoj ovoj pojedinačnoj raspravi osvrnuti, dakle na ovaj dio odredbi koje se odnose na zabranu nabave, posjedovanja i uporabe petardi i redenika kategorije F2 i F3. Dakle, postojećim zakonskim rješenjem osobama starijim od 18.g. dopuštena je prodaja petardi i redenika iz kategorije F2 od 15. prosinca do 1. siječnja, a njihova uporaba od 27. prosinca do 1. siječnja. Pirotehnička sredstva razvrstana su u nekoliko kategorija, tako imamo dakle ovaj razred jedan u koji se ubrajaju pirotehnička sredstva za vatromet namijenjena za uporabu unutar stambenih zgrada, te predstavljaju vrlo nizak rizik i imaju zanemarivu razinu buke. Kategorija dva, uvrštena su pirotehnička sredstva koja predstavljaju nizak rizik i nisku razinu buke, a namijenjena su za vanjsku uporabu, dok se u kategoriju tri uvrštavaju pirotehnička sredstva koja predstavljaju srednji rizik i namijenjena su isključivo za vanjsku uporabu. Ovim izmjenama uz postojeću zabranu i prodaju petardi i redenika iz kategorije F3 nadodat će se i petarde i redenici kategorije F2. Tako bi se zabranila prodaja, posjedovanje i uporaba navedenih pirotehničkih sredstava i to tijekom cijele godine uključujući i razdoblje Božića i Nove Godine. Stoga pozdravljam ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona jer svake godine u razdoblju upravo oko Božića i novogodišnjih praznika imamo brojne slučajeve ozljeđivanja maloljetnika zbog uporabe petardi i redenika, ali isto tako i brojna upozorenja vlasnika kućnih ljubimaca, prije svega pasa i mačaka koji zbog uporabe pirotehnike prolaze doista traumatična iskustva. Iako se pirotehnička sredstva koriste za uljepšavanje različitih svečanosti, slavlja, manifestacija, ista zasigurno predstavljaju veliku opasnost po zdravlje ljudi, ali isto tako i životinja. U vrijeme blagdana učestalo svjedočimo velikom broju ozljeda, najčešće maloljetnika koji stradavaju radi nestručnog rukovanja upravo pirotehnikom. Prema iskustvima zdravstvenih djelatnika uporabom pirotehničkih sredstava najčešće se javljaju ozljede poput amputacije prstiju, oštećenja rožnice, trajnog oštećenja vida, ali i bubnjića obzirom da zvukovi iznad 85 decibela mogu izazvat privremeni, pa i trajni gubitak sluha, a petarde viših kategorija mogu stvoriti buku veću i od 120 decibela.

I dalje svake godine u vrijeme blagdana čitamo o teškim ozljedama maloljetnika zadobivenih upravo korištenjem pirotehničkih sredstava. Tako evo u prosincu odnosno u razdoblju od 2017., od prosinca do siječnja 2018. MUP je zabilježio 16 ozlijeđenih osoba, od čega čak 5-ero djece mlađe od 14.g., dok je u razdoblju od prosinca 2018. do siječnja 2019. ozlijeđeno 23 osoba, od čega 6-ero djece. Osim učestalih ozljeda uzrokovanih nestručnim korištenjem pirotehnike posebice prodaje pirotehnike maloljetnim osobama, korištenje petardi i redenika u vrijeme blagdana uzrokuje velik problem psima i mačkama, te njihovim vlasnicima. Na navedeni problem iz godine u godinu ukazuju i iz brojnih azila za napuštene životinje, kao i udruge koje se bave zaštitom životinja. Naime, poznato je kako su psi i mačke razvili osjetilo sluha iznad onog od ljudi, te su zato puno osjetljiviji na glasne zvukove i buku. Upravo u vrijeme blagdana ekstremno raste prodaja sredstava za smirenje kućnih ljubimaca jer buka, ali i svjetlosni efekti koji su rezultat korištenja petardi i redenika mogu uzrokovat stresna stanja kod životinja, pa čak i zastoj srca. Također životinje iznenadnu buku percipiraju kao napad, međutim prilikom upotrebe pirotehničkih sredstva izvor napada za njih nije vidljiv zbog čega one bježe. Zato u navedenom periodu u godini postoji veliki broj prijava bijega pasa uslijed doživljenog šoka. Zbog svega navedenog pozdravljam ove predložene izmjene zakona i zaključno bi spomenuo kako su primjerice Irska i Italija potpuno zabranile pirotehniku, dok je Švedska omogućila korištenje i uporabu pirotehnike samo ovlaštenim osobama. Isto tako primjerice Republika Njemačka omogućava korištenje pirotehnike samo na Silvestarsku noć odnosno 1. siječnja.

raspravljamo o izmjenama i dopunama zakona koji uvažava jedinstven pristup EU u odnosu na stavljanje na raspolaganje tih sredstava, jedinstveni pristup nadzora tržišta i usklađenosti tehničkih specifikacija onoga što se stavlja na tržište. Ovdje su otvorena brojna pitanja uključujući i ono o dragovoljnoj predaji oružja, što je pitanje koje svakako potiče jedan ovakav zakon. E sad je li smisleno da zakonski se reguliraju nagrade ili je to stvar koju može MORH u sklopu svojih akcija koje je i ranije imalo, uvesti, pa onda u nekom periodu procijeniti da bi to pogodovalo bržem i masovnijem predaji ilegalnog oružja, a to je pitanje koje bi trebalo vidjeti. Ovdje se dosta govorilo obzirom na snažan interes privatnih tvrtki koje se bave prodajom, pa i proizvodnjom pirotehničkih sredstava, a i izvozom, dakle, to je pitanje pirotehničkih sredstava. Naravno da treba voditi računa o privatnom sektoru, pogotovo u uvjetima u kojima danas jesmo, u uvjetima korona krize o kojima smo slušali i u izvješću predsjednika vlade o radu vlade i u raspravi brojnih saborskih zastupnika i kolko vidim predlagatelj je upravo vodeći o tome računa odgodio primjenu ovog članka. Nama se to čini da ga je odgodio praktički za mjesec dana. Međutim, kako uporaba tih sredstava koji se čl. 25. zabranjuju zapravo nije dopuštena nakon 2. siječnja, ta odgoda bi bila ista kao da piše 15.11. ili 15. prosinac 2021.g. Dakle, ne radi se ovdje samo o pirotehničkim sredstvima, ovdje se radi o brojnim pitanjima uključujući označavanje vatrenog oružja, pitanje njegovog onesposobljavanja i uništavanja nadzorom, nazoru nad prodajom oružja unutar i izvan RH, razmjeni informacija u tom smislu, problema prostornih, tehničkih, sigurnosnih zahtjeva za civilna strelišta, rad puškarskih tvrtki itd. Međutim, kada se radi o pirotehnici želim reći da onima koji se bave tim poslom ovaj ishod nije iznenađenje. Mi smo imali slične najave i uoči prošlogodišnje sezone upotrebe, uporabe tih sredstava i pokretanje peticije protiv takvih rješenja. Oni prate trendove na tržištu pirotehnike, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu i taj im je trend dobro poznat. Udio petardi i po njihovim podacima, recimo na slovenskom tržištu je 3 puta manji nego udio petardi u RH, kod njih iznosi nekih 10%, a u Hrvatskoj 29% I u pravu su oni i treba im dat za pravo koji kažu da obzirom na trend smanjivanja korištenja tih sredstava, da bi mi za određeno vrijeme postigli svrhu i bez ovakve izričite zabrane, samo bi u tom slučaju nam trebalo za postizanje takvog rezultata 15-tak godina, a mislim da ljudi koji zahtijevaju da se taj problem riješi, a baš nemaju toliko strpljenja jer trendovi su u zadnjih 20 godina sa 60% udjela petardi u pirotehničkim sredstvima koje se prodaju, pali na nekih 29% Htio bih samo reći za kraj par riječi o opasnosti, na to se upozorava od pojave i eksplozije crnog tržišta zbog ovakvih zabrana. Dakle, sami proizvođači, hrvatski proizvođači, distributeri ovih sredstava kažu da crno tržište trenutno u Hrvatskoj praktički ne postoji. I dobro je upozorenje i korisno podsjećanje države na obvezu da to spriječi u uvjetima kada se ide sa jednom ovakvom mjerom. Ali argument da će se zbog primjene ovog zakona posljedično i pretpostavljenog rasta crnog tržišta, da se neće postići željeni efekt smanjenja pucanja i da će petarde koje će se pojaviti na tržištu biti još jače, a time i nesigurnije, ne stoji jer kada bismo tako sagledavali stvari, onda većina područja kojima zakonom uređujemo područje naših života bi ostali otvoreno i neuređeno.

Evo, drago mi je da ste primijetili ovaj dio što se tiče ilegalnog oružja, da je to praktički najveći problem koji je kod nas prisutan i bez obzira na te akcije koje MUP provodi, a provodi ih možda 10, 15, možda čak i 20 godina, da se građani mogu dobrovoljno prijaviti, da mogu vratiti to, očito ne daje dovoljno ploda da se, mi još uvijek imamo preveliku količinu tog ilegalnog oružja u opticaju koje nažalost može doći u ruke određenim kriminalnim skupinama i terorističkim organizacijama što je očito vidljivo u zadnjem vremenu i da jedan život spasimo sa tim, on ne vridi toliko novaca koliko ja sad smatram da je to, možda se radi o 10, 20 milijuna kuna koji se trebaju predvidjeti u proračunu na nekoj godišnjoj razini pa da vidimo kakav će to efekat bit, ali vjerujte mi, sigurno više bi građana možda to oružje vratilo da dobiju nekakvu takvu naknadu za to. Je li to kuna po metku ili ne znam, tako nešto, ali uglavnom, to je nešto što bi sigurno Vlada mogla povući neka sredstva iz EU da se takvi problemi riješe. Pa vaša tvrdnja svakako stoji, u tom smislu sam i govorio o toj mogućnosti, iako ja u ovom trenutku vama vjerujem na riječ da je, ne znam, 98% slučajeva nedjela počinjeno upravo ilegalnim oružjem, ali evo, ne znam, može to potvrditi i predstavnik ministarstva.

I zadnja pojedinačna rasprava bit će poštovane zastupnice Dalije Orešković. Izvolite.

Uvaženi predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice. Inače ja nemam običaj javljati se za riječ reda radi, samo zato da popunim kvotu, javljam se onda kada smatram da imam nešto bitno za reći i trudim se to da to bude sažeto i kratko. Vezano uz ovaj zakon doista, njegove odredbe mislim da su korektno pripremljene, da i sam po sebi nije sporan. Pohvaljujem njegovu svrhu, a to je smanjivanje broja ozlijeđenih, kako kad se radi o ljudima, tako i kada se radi o životinjama. Dobro je da mi naše zakonodavstvo usklađujemo sa direktivama EU, mada bi mi bilo draže da ovaj Sabor stekne veću razinu samosvijesti pa da nam se zakonodavna aktivnost ne svodi u pretežitom dijelu na prepisivanje inicijativa i direktiva EU, nego da sami kreiramo vlastitu budućnost i da imamo neku svoju nit vodilju i viziju. Dakle, svaki normativni akt na neki način tiče se i načina rada HS-a i načina na koji mi konzumiramo odredbe Poslovnika i na tu temu imam dvije bitne stvari za reći. Prije svega, uvaženi predsjedavatelju, ja bi vas zamolila da ne podcjenjujete oporbu. Voljela bih da se možda veći broj zastupnika HDZ-a rasporedi u ove prostorije koje su u fusnotama ove zgrade, pa da vidim koliko bi ih ostalo do krasnih večernjih sati sjediti tamo. To je jedno. Pa samim time što ne sjedimo tamo gdje ste nas vi rasporedili ne znači da itekako pažljivo i pozorno pratimo što bilo tko od nas ima za reći. Rekli ste nešto što ja u nekoliko navrata govorim, što za ovom govornicom, što kroz radna matična tijela, a to je da bi saborski odbori i radna tijela trebali imati veću ulogu i težinu i da bi se na njima trebalo na malo detaljniji način raspraviti pojedine odredbe i bilo bi mi drago kada bi o svakom od tih odbora bio veći broj zastupnika koji su malo bolje upoznati sa konkretnom temom o kojoj se raspravlja. Pa zato što ste vi u svojoj raspravi spomenuli jedan zanimljivi detalj, a to je da je na ovaj zakon stiglo 700 primjedbi koje su obrazložene na 500-tinjak stranica. Uistinu da, to se može pronaći na web stranicama, međutim, sporno je to što smo mi zastupnici u onim materijalima koji su stigli u naše klubove dobili Izvještaj o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, ja sad ne znam jesmo li mi jedini klub koji je dobio ovakav primjerak ili ste takav primjerak ili ste takav primjerak dobili i svi ostali, ja ću ga pokazati, mogu ga kamere snimiti. Savjetovanje je trajalo 15 dana, od 3. do 17. rujna. I kaže ovako, tijekom savjetovanja nisu zaprimljena očitovanja zainteresirane javnosti. U savjetovanju nije pristigao niti jedan jedini komentar. Možda se radi samo o propustu, propuste prihvaćam, može se dogoditi svakome, ali ovo na neki način pokazuje da nešto u načinu rada nije strukturirano kako treba, a ujedno evo, kao što sam rekla, ima i nas koji smo itekako na takve stvari pozorni i budni. I kad već govorimo o tome kako unaprijediti rad i način rada ovog Sabora kako bismo pokazali da doista u nekim temama nema podjele na desne i na lijeve i da doista želimo na najbolji mogući način štititi javni interes, neovisno o tome iz kojih političkih stanaka i kojih dijelova političkog spektra dolazimo, a čini mi se da evo, upravo ovo jedan takav zakon. Zato kažem, nisam ovdje govorila zato da bi na bilo koji način politizirala. Često se u obrazloženjima predlagatelja može pronaći ovakva ili slična rečenica. Predloženim izmjenama i dopunama zakona, sad možemo zakon, kako se već zove, mijenjati, otklanjaju se manjkavosti i nedostaci određenih odredbi uočenih tijekom njegove primjene. Međutim, nikada, ali doslovno nikada, evo, otkako sam u ovom Saboru, nisam vidjela da je predlagatelj u obrazloženju detaljno pojasnio koje su to konkretne poteškoće koje su u provedbi pojedinog zakona primijenjene.

Vezano za stav, odnosno navod uvažene kolegice kako je raspored u ovom Saboru raspoređen na način, ako sam dobro shvatio da to ide na štetu oporbi, naime, to nije točno, dakle ovdje je, kao što znate, određeno je sukladno kvotama, 16 pripadnika HDZ-a ima pravo biti u sabornici, dakle s 46 je nas izvan ove sabornice, a činjenica što je najveći broj ovdje HDZ-ovaca samo govori o rezultati koji smo ostvarili na ovim izborima, to vam očito nešto teže pada. Dakle, alikvotno dakle svaka stranka je zastupljena upravo u ovoj sabornici, a isto tako izvan nje. Prema tome, mislim da nije točno da je oporba podzastupljena, kao što ste to naveli. Ili ne razumijete ili ne želite razumjeti, ja sam samo konstatirala da je iz stava predsjedavajućeg proizlazilo kao da oporbe nema, ima je, itekako, budna je i osluškuje, a to što se vi pozivate na rezultat, pa ponovit ću, 16,4% biračkog tijela odredilo je ovakav saziv i sastav HS-a, na vašem mjestu ja se ne bi toliko često na to pozivala i to pouzdala, kako vam se ne bi dogodilo da vas je u sljedećem sazivu neusporedivo manje. U vezi ovoga da niste imali cijeli ovaj dokument, u digitalnoj formi je dostupno na 500 i nešto strancima, to je stvar distribucije, odnosno ... [[Govornik se ne razumije.]] što se tiče pak rada Sabora, ako ste, ako želite stvarno ove promjene, onda imate sljedeći za 2 dana u sljedećoj raspravi možete predložiti kao oporba da umjesto svaki tjedan imamo plenarnu sjednicu, da svaki drugi tjedan imamo rad po odborima, tako da na plenarnoj sjednici samo se izjašnjavamo o rezultatima naših rasprava i ako vi to podržite, ja vjerujem da će i cijeli HDZ to zdušno podržati da se tako organizira rad HS-a, što ne samo zbog učinkovitosti, nego i zbog epidemioloških mjera itekako prihvatljivo i dobro primljeno. Moj komentar je išao na Izvještaj kojeg je pripremila Vlada u kojem piše da tijekom savjetovanja nisu zaprimljena očitovanja zainteresirane javnosti, ne da ih nije bilo. Dakle riječ je o krivoj informaciji u dokumentu koji je dostavljen klubovima. No, što se tiče rada odbora, ja sam za to da se odbori organiziraju u dane kada nema plenarne sjednice, ali ne da i plenarnih sjednica manje i za to sam da se veća zakonodavna inicijativa upravo pokloni radu odbora i da tamo sjede ljudi koji će stvarno detaljnije razmotriti i analizirati svaku odredbu zakona, a ne da zapravo parlament bude samo glasačka mašinerija normativnih rješenja koja predlaže Vlada, dakle, Sabor je predstavničko tijelo naroda i trebao bi biti nositelj zakonodavne inicijative, to je možda gotovo pa heretička misao, s obzirom na uspostavljenu praksu koja traje već duži niz deseljeća, ali evo, to je nešto za što se ja zalažem.

Ovaj, sljedeća replika je poštovane zastupnice Marije Jelkovac. Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovana kolegice, započeli ste svoju raspravu riječima da se obično javljate samo kad imate nešto konkretno i bitno za reći pa sam očekivala nešto zaista vrlo važno vezano na ovaj prijedlog zakona. U jednom momentu sam čak mislila dignuti povredu Poslovnika jer se uopće niste doticali prijedloga zakona, ali onda ste se ipak dotakli riječima da niste našli u obrazloženju prijedloga one, ona obrazloženja koja su dana u javnoj raspravi pa nisam stoga digla povredu Poslovnika, ali moram primijetiti da ste se ustvari u cijeloj svojoj raspravi doticali svega osim prijedloga ovog zakona, tako da mislim da baš niste ništa bitno o tome rekli, govorili ste općenito o rasporedu sjedenja, o načinu rada plenarne, odbora, ali u samom prijedlogu ništa bitno.

Rekla sam da same odredbe zakona nisu sporne i da je svaki zakon ujedno povod da se iskoristi kao prilika da se porazgovara, da se popriča o tome kakva je procedura donošenja zakona. I rekla sam što će biti kvalitetnija obrazloženja, što će biti kvalitetnija rasprava koja prethodi raspravi na plenarnoj sjednici kroz matične odbore, što će u tim odborima biti više ljudi koji se u pojedinu tematiku bolje razumiju od drugih, a ja ću dopustiti da se g. Tuđman bolje razumije u oružja nego što se u oružja razumijem ja, to ćemo mi kao parlament biti kvalitetnije tijelo i to će građani biti zadovoljniji s našim radom neovisno o tome tko u pojedinom trenutku čini parlamentarnu većinu.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa evo, kolegica je povrijedila čl. 238., zapravo u svom nastupu govorila je o svemu, a ne o temi koja je bila i između ostalog spominje 16% izborni rezultat.

Kolega Bulj, jeste sigurni da oćete povredu Poslovnika? Hvala lijepo. Evo ja bi, tražio sam povredu Poslovnika, kolega je povrijedio čl. 238. govorio je o sjedenju u saboru što nije tema, a već ako to govorite ajmo najprije onda posložit ljude po preferencijalnim glasovima, narod je nas birao preferencijalno i znamo ko će sidit u ovoj sabornici, a ko sa strane. Naravno, i to je nepravedno, al govoriti o ovoj temi i sjeđenju i načinu u saboru, znači nema veze s ničim. Dajem vam opomenu jer to nije bila povreda Poslovnika. Izvolite poštovani državni tajniče u ime predlagatelja. Zahvaljujem svim zastupnicama i zastupnicima koji su govorili o zakonu i koji su izrekli svoje, vjerujem u najvećem broju, konstruktivne primjedbe. Međutim, moram istaknuti da, jer je to više puta bilo spomenuto, da se ovim zakonom ne zabranjuje uporaba odnosno prodaja i uporaba pirotehničkih sredstava nego samo praktično jedne vrste, petarde su jedna od 10-tak, od više u stvari 10-taka pirotehničkih proizvoda koji se prodaju na našem tržištu i čija je prodaja dopuštena kao što su različite vrste prskalica, raketa, bokseva za vatromete tzv. rimskih svijeća, vulkana, setova sa raznim proizvodima iz ovih kategorija F1, F2, F3, dakle za zabavu, vatrometnih cijevi, vatrometnih kutija, kotača itd., tako da nema bojazni za gubitak radnih mjesta, a same petarde su uglavnom jeftinija sredstva pirotehnička koja često čak uz ove skuplje proizvode se daju gratis i na taj način djeca lakše do njih dolaze i događaju se nezgode koje svakako želimo spriječiti. Postoje, dakle nije osim ovog, ove prigodne za, uporabe pirotehnike za, o kojoj sad pretežito govorimo, za novogodišnje blagdane, ne zaboravljamo da postoji različite vrste pucanja i obilježavanja koje svakodnevno imamo u našoj zemlji, koje su dopuštene i regulirani ovim zakonom i drugim propisima. Najpoznatiji je nama i najbliži naravno Grički top koji svakog dana označuje podne u Zagrebu.

Isto tako mnogi građani koriste, dakle oružje u rekreacijske svrhe kroz sport, streljaštvo i olimpijski sport u kojem je Hrvatska imala velikih uspjeha od svoje samostalnosti, ali ovim zakonom smo, to nisam istakao na početku, dodatno uredili pitanje civilnih strelišta, posebice smo regulirali privremena civilna strelišta. Dakle, na nekim mjestima gdje se na uredno, uredan i siguran način građani mogu baviti streljaštvom ili drugim vrstama uporebe, uporabe vatrenog oružja. Naravno, vatreno oružje i eksplozivi, i o tome je bilo ovdje govora, čine i značajnu gospodarsku djelatnost. Mi ne smijemo bez obzira na naš osobni odnos prema oružju ne smijemo zaboraviti, dakle da oružje treba vojska, policija, ne bismo željeli da naši policajci ne mogu uporabiti oružje kad trebaju sačuvati javni red i mir i živote, dakle oni ga moraju imati i znati ga kvalitetno i zakonito uporabiti. Imamo zaštitare koji dakle također obavljaju važnu djelatnost u našem društvu. Tako da sve to skupa uz eksplozive koji su, znamo svi da vas to ja ne učim, to znate, jedan od najvećih izuma u povijesti čovječanstva koji nam omogućava da u gospodarskim djelatnostima, izgradnji komunalne infrastrukture, cesta, željezničkih pruga, tunela, vijadukata, mostova, znatno olakšava rad, u kamenolomima itd. Dakle, mi u Hrvatskoj imamo tvrtke koje se bave i uspješno proizvodnjom oružja i eksplozivnih tvari i svakako ćemo dodatno ispitati ove primjedbe koje su ovdje iznijete, koje bi išle u cilju da onemoguće komparativnu konkurentnost ili da utječu na komparativnu konkurentnost hrvatskog gospodarstva. To svakako ne smije biti i ako je došlo do određenih pogreški u prijenosu direktiva to ćemo pozorno razmotriti i ispraviti ih.

A kad baš govorimo o eksplozivu i eksplozivnim pirotehničkim tvarima i kraju godine onda je vjerojatno najpoznatija uopće akcija hrvatske policije je „Mir i dobro“ kojim se nastoji smanjiti nezakonita uporaba pirotehničkih sredstava i oružja i broj stradalih ljudi, djece i životinja. I tome će se MUP sa državnim inspektoratom i drugim službama posvetiti dostojno i ove kao i svake, svih ovih 30-tak proteklih godina. Zakon je bio u javnom savjetovanju, kao što sam i rekao, od 8. siječnja do 7. veljače 2020.g., ispričavam se ako je, ako je netko, ako je došlo do nekakve pogreške tom, u ovom trenutku ne mogu reći da je nešto drugo naznačeno. Ovaj zakon je baš pravi doprinos i razlog za institut javnog savjetovanja ili savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jer baš na primjeru ovoga zakona dobili smo, kao što smo rekli, gotovo 8 stotina komentara i očito da je u pripremi ovog zakona zainteresirana javnost sudjelovala u dobroj mjeri i želimo da to bude i nadalje tako. Što se tiče obrazloženja zakona, on, ono mora biti naravno kvalitetno jer to bi bilo izrugivanje sa zakonodavnom procedurom kad ono takvo ne bi bilo, pa naravno i onih odredbi, košto je zastupnica Orešković rekla, gdje se pozivamo na popravljanje i bolje formuliranje postojećih članaka. Ali evo i u ovom zakonu gdje sam dodatno pogledao obrazloženje mislim da smo precizno naveli kojim člancima koje pojedine pojmove mijenjamo i zašto ih mijenjamo. Ako je potrebno to i više, to ćemo napraviti, ali dakle u ovom slučaju smo u 10-tak odredbi ovog zakona to u obrazloženju jasno, po nama jasno rekli. Evo, hvala vam lijepa na vašem doprinosu da ovaj zakon bude što bolji. Hvala. Ostanite ovdje imamo dvije, prekasno, dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Tuđmana, izvolite. Poštovani državni tajniče, vi ste ovdje rekli da je zakon bio u javnoj raspravi, a od primjedba je bila da nije bilo obrazloženja na prijedloge u javnoj raspravi, što nije točno jer je na ovih 500 stranica uz svaki prijedlog u javnoj raspravi napisano što je prihvaćeno, što nije i zbog kojih razloga. Tako da ovdje treba javno reći, ovo što ste i sami naglasili, da je to primjer kako se vodi javna rasprava i kako se na nju odgovara odnosno reagira, a to što neko nije iz ovog ili onog razloga stigao to vidjeti to nije problem niti predlagatelja, niti nas koji smo to vidjeli. Potpisujem svaku riječ zastupnika Tuđmana.

Sad je u RH dok ste vi odstranili ljude koji razminiraju iz ministarstva i prepuštali ih nikome, sami, to su ljudi koji prosvjeduju. Znači, ja se slažem da prepisivamo uredbe i direktive, ali trenutno je u Hrvatskoj 354 km miniranog područja još iz Domovinskog rata, 31000 procijenjeno je mina.

Minski sumnjiv, minski problem je svakako velik problem RH jer smo bili opterećeni sa velikim brojem minskih eksplozivnih sredstava.